Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite, gospodine Jovanoviću. Zahvaljujem se predsedavajući. Uvaženi ministarko sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, odmah ću na samom početku da istaknem da su moje uvažene kolege, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SPS Suzana Spasojević i kolega Milisav Petronijević, izneli dovoljne i jasne, sasvim argumentovane razloge koji ukazuju na pozitivne efekte ovog zakona, zbog čega će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati ovaj zakon. Međutim, neka pitanja koja su otvorena u toku diskusije u današnjoj raspravi se mogu afirmisati dodatno, pa ću zamoliti uvaženu ministarku da u granicama mogućnosti danas na ova pitanja pokuša da odgovori. Mi smo podneli amandmane na pojedine delove, na pojedine odredbe ovog Predloga zakona za koje se nadam da ćete ih pažljivo razmotriti i barem neke od njih i uvažiti. Jedan od amandmana se odnosi na ono što ste i sami u toku rasprave prihvatili kao jednu vrstu dobronamerne sugestije, a to je onaj deo zakona koji se odnosi na utvrđivanje naknade za konverziju, odnosno način utvrđivanja tržišne vrednosti. Radi se isključivo o veštačenju i radi se o tome da pored Poreske uprave, koja raspolaže sa parametrima na osnovu kojih se utvrđuje naknada, postoje i drugi modaliteti i utvrđivanja naknade koji su u praksi i te kako zastupljen. Uvažena ministarko, napravi ću jedan komparativan pristup. O čemu se radi? Shodno odredbama Zakona o eksproprijaciji, Poreska uprava daje parametre za utvrđivanje vrednosti i poznato je, barem onima koje se bave praksom, a ja polazim iz te prakse advokatske, da se radi isključivo o minimalnoj vrednosti na osnovu koje se pravi sporazum u pogledu naknade za eksproprisanu nepokretnost. Ali, isto tako se može angažovati i ovlašćeni procenitelj ili sudski veštak odgovarajuće struke kod eksproprijacije, koji takođe učestvuje u postupku utvrđivanja vrednosti. Dakle, ako se posmatra uporedno pravno, onda je zaista sasvim logično da se prihvati jedno ovakvo sistemsko rešenje, koje će, u svakom slučaju, poboljšati kvalitet zakona. Iskreno mislim da i ovaj naš amandman, koji sam lično potpisao, amandman poslaničke grupe SPS, koji implicitno ukazuje da tržišnu vrednost treba da utvrđuje veštak, ne mora da bude prihvaćen u bukvalno autentičnom tekstu našeg amandmana, već to može da bude jedna vrsta modaliteta, koji podrazumeva da pored Poreske uprave može biti angažovan i stručni procenitelj, odnosno veštak. Zbog toga što polazim od samog teksta zakona, jer u tekstu zakona stoji, mislim na vaš predlog, da naknada predstavlja tržišnu vrednost zemljišta u momentu podnošenja zahteva za konverziju, u skladu sa ovim zakonom. Isto tako, u predlogu ovog zakona stoji da visinu naknade utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove, što nije sporno, u skladu sa aktom o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu. Ovde su otprilike u primeni dva seta zakonskih propisa, jedan je iz oblasti poreskih zakona, a drugi je upravo iz zakona o kojima govorimo, koji su, u svakom slučaju, direktno vezani za temu koja je danas predmet naše rasprave, a to je konverzija. Zbog toga što odnos koju definišu odredbu Zakona o porezu na imovinu u nekoj kvalifikaciji nigde ne pominju tržišnu vrednost, a ovde govrimo o tržišnoj vrednosti kao nešto što je zaista fundamentalno. S druge strane, nije dobro da se samo vežemo za zone zbog toga što se radi o nekim prosečnim cenama, koje, u svakom slučaju, mogu da ostave i određene mogućnosti da se kroz različita tumačenja dođe do nekih rešenja koja nisu, u praktičnom smislu reči, prihvatljiva i objektivna. Naravno, ne bih dalje o ovome zbog toga što ste već nagovestili mogućnost da se kroz amandmane eventualno prihvati ovakva jedna krajnje dobronamerna sugestija poslaničke grupe SPS.

U svakom slučaju, to je nužno, to je neophodno kako bi se izbegla, pod jedan, neujednačena praksa u primeni ovog zakona, a drugo, kako bi se i oni koji neposredno primenjuju ovaj zakon lakše edukovali u pravcu njegove primene. Takođe, zahvaljujemo se i na jednoj posebnoj dimenziji obrazloženja, koja se vezuje za objekte koji nisu izgrađeni uz dobijeno rešenje o odobrenju gradnje ili građevinskoj dozvoli, zbog toga što se dešavaju situacije da subjekti privatizacije u restrukturiranju, stečajni dužnici i mnogi drugi koji pribavljaju nepokretnost, dolaze do nepokretnosti za koju nisu izdate građevinske dozvole. Znamo po definiciji da ukoliko za objekte, postojeće na katastarskoj parceli koja je predmet konverzije, ako za te objekte nisu izdate građevinske dozvole ili se radi o privremenim objektima, onda po definiciji to nije izgrađeno građevinsko zemljište. Radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu. Jedino pitanje koje bi se tu moglo postaviti jeste – da li su diskriminisani upravo oni koji zbog nesolventnosti, zbog statusa u kome se nalazi, statusa stečajnog dužnika, statusa subjekta privatizacije u restrukturiranju ili drugog statusa koji je predviđen ovim zakonom, jer oni imaju aktivnu legitimaciju, i oni su, nažalost, bili izopšteni iz odredbi Zakona o planiranju i izgradnji, kada je u pitanju bila konverzija, da li će oni biti diskriminisani zbog toga što neće imati pravo na umanjenje? Logično je da imaju pravo na umanjenje, budući da se objekti nalaze. S toga je zaista bilo i umesno i vrlo konstruktivno i korektno pitanje uvažene koleginice Suzane Spasojević, kada je postavila pitanje na koje ste joj odgovorili, koje se vezuje za objekte pod posebnom namenom. Ono što bi na neki način moglo da otvori dilemu jeste odredba člana 7. stav 4. ovog zakona, koja ukazuje da mora postojati sudska odluka kao dokaz, na osnovu koje se utvrđuju troškovi pribavljanja prava korišćenja, koji predstavljaju tu tzv. odbitnu stavku. Sada se ovde postavlja pitanje o sudskoj praksi. Uvažena ministarko, imajući u vidu da polazim upravo iz te oblasti, oblasti pravosuđa, u sudskoj praksi nisu poznate klasične presude kojim se utvrđuje pravo na troškove pribavljanja prava korišćenja. To mogu da budu sekundarna prava koja se rešavaju uz glavno pravo, ali ne mogu da budu izreke presude upravo takve da se kaže – utvrđuje se postojanje troškova pribavljanja prava korišćenja. To u sudskoj praksi nije poznato. Tako da, možda bi moglo da se kroz amandman definiše ova odredba, koja bi bila u praktičnom smislu reči jasnija, a naravno i primenjivija i otklonile određene nedoumice kakvu mi tu sudsku odluku tražimo. Logično je da se sudskom odlukom definiše pitanje prava naknade ili bilo čega drugog, a ovako ako se vezuje samo kao dokaz koji se odnosi na formiranje troškova, mislim da bi mogla i druga formulacija da bude korektnija formulacija. Ono što iz prakse potiče, a mislim da zaslužuje u svakom slučaju odgovor, pa bih vas zamolio da sa pažnjom saslušate i ovaj komentar koji se odnosi na član 8. Posebnu dilemu izaziva ono što reguliše pravo na umanjenje tržišne vrednosti građevinskog zemljišta koje je predmet konverzije. Naime, u stavu 2. je predviđeno da se visina naknade za konverziju određuje tako što se utvrđena tržišna vrednost katastarske parcele umanjuje za iznos tržišne vrednosti zemljišta za redovnu upotrebu objekta. Nije sporno. Da se podsetimo člana 70. Zakona o planiranju i izgradnji koji definiše šta je to zemljište za redovnu upotrebu objekta? U tom članu 70. se kaže da je zemljište za redovnu upotrebu objekta ono zemljište koje podrazumeva minimalnu površinu koja je potrebna za formiranje jedne građevinske parcele. Kod nas u Užicu je ta minimalna površina za formiranje jedne građevinske parcele negde oko dva ara, pretpostavljam da je u Beogradu više, u nekim drugim gradovima se to posebnom odlukom na nivou lokalnih samouprava definiše na poseban način. Postavlja se jedno logično pitanje - šta ukoliko je površina zemljišta za redovnu upotrebu objekta veća od površine katastarske parcele koja je predmet konverzije? Zbog toga pitanje je osnovano i umesno zbog toga što po nama i vrednost zemljišta za redovnu upotrebu objekta bi trebao da utvrđuje stručni procenitelj ili veštak. Da li ćemo doći u situaciju da onaj ko je podnosilac zahteva za konverziju čak stiče i ono pravo koje nije imao, čak dolazi i do nekog nezakonitog raspolaganja, jer je posedovao manju površinu u odnosu na površinu koja se vezuje za zemljište za redovnu upotrebu objekta? Na to naročito upućuje matematička operacija koja je kasnije u stavu 3. ovog člana navedena po kojoj se definiše pitanje količnika koji se stavlja u razmeru kao proporcija površine katastarske parcele u odnosu na stepen zauzetosti, pa bih zamolio da odgovorite, više zbog građana, kako bi im bilo jasno da li se ovde primenjuje indeks zauzetosti ili indeks izgrađenosti, odnosno da li je ovaj zakon u konkretnoj situaciji lex specialis u odnosu na Zakon o planiranju i izgradnji? Zašto ovo pitam? Pitam iz jednostavnog razloga što odredba člana 31. Zakona o planiranju i izgradnji definiše i indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti. Moramo biti potpuno svesni činjenice da isključivo lokalna samouprava svojom odlukom definiše postojanje indeksa zauzetosti ili postojanje indeksa izgrađenosti. Kod nas u Užicu je sticajem okolnosti prisutan i doneta odluka indeks zauzetosti, što znači da je upodobljeno sa ovim zakonom, ali ukoliko je već to definisano, mi u poslaničkoj grupi SPS možemo da prihvatimo da je to nešto što je neposredno primenjivo i da predstavlja normu lex specialis u odnosu na odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, pa neka tako postupaju i oni koji neposredno primenjuju ovaj zakon. U princip, neće biti nekih štetnih posledica, ali u svakom slučaju može da bude štetnih posledica ukoliko se ovo pitanje ne razjasni. Znači, veoma je važno znati koji se od ova dva indeksa neposredno primenjuju. Zauzetost jeste postojanje objekata na katastarskoj parceli i onoliko koliko je u gabaritu tih objekata, toliki je stepen zauzetosti te katastarske parcele. Izgrađenost je sasvim druga kvalifikacija i sasvim drugi pojam. Zbog toga je jako važno znati šta od ova dva indeksa u konkretnim situacijama treba primeniti. Moram da navedem jedan primer koji potiče iz mog grada iz kojeg ja dolazim, moje kolege Ivana Stojiljković i Jovan Marković, jeste činjenica da su pojedini subjekti privatizacija sticali pravo korišćenja za redovnu upotrebu objekta koji je i veće površine u odnosu na površinu koja je definisana odredbama Zakona o planiranju i izgradnji. Konkretno, preduzeće „Raketa“ putnički saobraćaj u stečaju, to je pravi naziv, je sudskom odlukom ostvarilo pravo korišćenja za redovnu upotrebu objekta, gde površina prava korišćenja prevazilazi u izuzetno velikoj meri površinu u odnosu na površinu koja je definisana odredbom člana 70. Zakona o planiranju i izgradnji, zato što je pravosnažnom odlukom suda utvrđeno da je pravo za korišćenje objekta kao pravo na zemljištu za redovnu upotrebu objekta, površina cele katastarske parcele koja iznosi blizu hektar, a rekao sam da je jedna građevinska parcela u Užicu, po parametrima koje je na osnovu odluke Grada Užica, odnosno Skupštine grada Užica definisana na dva ara. Dakle, u ovoj situaciji imamo određene izuzetke koji ovim zakonom, sticajem okolnosti, nisu obuhvaćeni. Ja i moji drugovi u poslaničkoj grupi SPS ne očekujemo da se to ovim zakonom može obuhvatiti i nerealno je to očekivati zbog toga što je to ipak sudska odluka i pre svega ni jedan zakon do sada nije donet u istoriji zakonodavstva da bi mogao da obuhvati bukvalno sve situacije i sve okolnosti, pa to neće moći ni ovaj, ali vam upravo zbog svega ovoga što sam istakao i ukazujem na činjenicu da postoji situacija gde je pravo zemljišta za redovnu upotrebu objekta znatno veće površine od prava zemljišta koje se vezuje za konverziju. Što se tiče zakupa, ovde je bilo dosta dilema, populističkih konotacija, dosta primedbi.

Zašto? Zbog toga što je na onome ko želi da investira odluka o modalitetu štamu više odgovara u pravcu efikasnije investicije, ali ono što mi u poslaničkoj grupi SPS smatramo da bi bilo neophodno, uvažena ministarko, jeste da se u ovom zakonu sistematizuju i norme koje podrazumevaju i odgovarajuće ograničenje. Mi znamo da je pravo svojine apsolutno pravo jer podrazumeva pravo raspolaganja. Pravo zakupa ne podrazumeva pravo raspolaganja, već samo pravo poseda, samo pravo državine. Ja kao zakupac stana mogu biti samo u posedu stana, ništa više od toga, ali u zakonu predloženom tekstu ne postoje norme koje bi predstavljale ograničenje u smislu izdavanja u podzakup bez saglasnosti zakupodavca u smislu prenošenja prava zakupa na treća lica koja bi bili sticaoci u odnosu na zakupodavca kao nekoga ko predaje ili prijemnici, svejedno, kako god pravnički terminologiju da upotrebimo, ona će biti adekvatna. U ovom slučaju nemamo tu vrstu tzv. „bezbednosnih ograničenja“ za vreme trajanja zakupnog odnosa i mislim da bi to bilo i te kako značajno da se sistematizuje u ovom zakonu, naročito imajući u vidu shodnu primenu odredaba Zakona o obligacionim odnosima jer Zakon o obligacionim odnosima veoma jasno ukazuje na ova ograničenja. Ukoliko do tih ograničenja ne dođe i ne budemo ih uvrstili u odredbe ovog zakona, bojim se da možemo doći u situaciju određenih zloupotreba, naročito onih koji jedva čekaju da dođu do zakupa na 99 godina. Na kraju bih želeo da skrenem pažnju još na nešto što je procesno-pravne prirode, jer ovaj zakon ima jedna deo koji se odnosi isključivo na procesne delove, a to je primena odredaba zakona u upravnom postupku. Ovde je dato pravo čak i obaveza da se podnosilac zahteva za konverziju mora u roku od deset dana odrediti tako što će dostaviti kompletne dokaze. U protivnom, sledi pravna posledica odbačaja njegovog zahteva i taj rok od 10 dana počinje da teče od dana kada je on obavešten o nalogu. Ali, šta ukoliko mu nalog nije uručen? Ovde ne stoji da će biti shodno primenjene odredbe Zakona o upravnom postupku. Vi i te kako dobro znate ako ja kao stranka nisam na adresi stanovanja, ne može da mi se uruči poziv, onda je sasvim logično da se taj nalog istakne na oglasnu tablu i da stoji osam dana na oglasnoj tabli da sam ja tada obavešten. Zbog toga što ćemo na taj način sprečiti opstrukciju postupka. Na taj način ćemo skratiti vreme trajanja konverzije i mislim da bi to trebalo da bude rešenje koje je krajnje potrebno za ovaj zakon. Osim toga, uvažena ministarko, mislim da nisu u dobroj meri definisana i prava onih koji su već podnosili zahteve za konverziju. Znamo da primenom ovog zakona i usvajanjem ovog zakona se svi ti zahtevi eliminišu i oni moraju podneti nove zakone. Sva ta lica su imala određene troškove prilikom podnošenja zahteva. Ko će te troškove sada da nadoknadi? Ovde smo govorili o troškovima koji se vezuju za sudsku odluku. Nije valjda da ćemo sada sve one, verovatno ima i među nama ovde narodnim poslanicima, takvih koji su podneli zahteve za konverziju? Neko je direktor firme, pa je podneo zahtev za konverziju. Da li ćemo ga tada upućivati da pokreće sudski postupak ili parnicu za utvrđenje troškova? Ne, ali bi trebalo definisati pitanje kako te troškove nadoknaditi, jer su ti troškovi već proistekli. Ljudi su te troškove imali, pravna lica su te troškove imali. Prema tome, mislim da neke delove ovog zakona, koji su u svakom slučaju za pohvalu, treba dopuniti kako bi zakon bio kvalitetniji i poslanička grupa SPS u tom smislu će dati svoj maksimalni doprinos i, naravno, uz molbu da naše amandmane prihvatite, a i bez obzira da li ćete ih prihvatiti ili ne, mi stojimo na stanovištu da je ovaj zakon potreban, neophodan, da je on u duhu harmonizacije zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, da ovaj zakon predstavlja još jedan pomak ka ulasku u Evropsku zajednicu i da zbog toga poslanička grupa SPS nema dilemu kada je u pitanju podrška ovom zakonu. Zahvaljujem, se gospodine Jovanoviću. Vaša poslanička grupa nema više vremena. Reč ima potpredsednik Vlad, dr Zorana Mihajlović. Hvala na sugestijama i hvala što ćete podržati nacrt ovog zakona, odnosno ovaj zakon. Nekoliko odgovora na nekoliko vašihdilema. Jedno se tiče, naravno, tržišne vrednosti, odnosno poreske administracije koja treba da je utvrdi i predloga da to budu i veštaci. Mi nemamo ništa protiv i rekla sam već nekoliko puta da ćemo kroz amandmane tako nešto rešiti, s tim što mora stajati da je to sa spiska stalnih sudskih veštaka koje utvrđuje Ministarstvo pravde. Zatim, pominjali ste indekse. U pitanju je indeks zauzetosti, a ne indeks izgrađenosti. Ono što je vrlo važno napomenuti, kada smo pričali, odnosno kada ste govorili o zakupu, mi nismo bili na stanovištu da treba da prepisujemo Zakon o planiranju i izgradnji. Dakle, sve ono što nije uređeno Zakonom o konverziji nalazi se u planiranju i izgradnji i tačno piše u članu, recimo, 18. - na zakup iz stava 1. ovog člana primenjuju se odredbe Zakona o planiranju i izgradnji kojima se uređuje zakup građevinskog zemljišta, ukoliko ovim zakonom nije propisano drugačije. Kada ste pominjali Zakon o upravnom postupku, da, nalazi se ovde u zakonu, ali u osnovnim odredbama u članu 1. na pitanje postupka koji nisu uređeni ovim zakonom primenjivaće se odredbe zakona kojima se uređuje opšti upravni postupak. Slažem se, naravno, već nekoliko puta sam vašim kolegama iz SPS rekla da što se tiče člana 6. svakako ćemo ga preformulisati na pravi način da bude mnogo bolje određen nego što je to do sad.

Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik mr Jovan Marković. Izvolite. Poštovana ministarko, poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, mislim da se većina vas u sali seća kako smo imali veoma bučnu i veoma aktivnu raspravu u novembru mesecu, kada smo pričali o Zakonu o planiranju i izgradnji i većina vas se verovatno seća koliko smo pokušali da kroz amandmane koje smo tada uložili poboljšamo taj zakon, svesni da taj naš pokušaj neće biti baš oberučke prihvaćen i svesni da neće uroditi plodom, odnosno da će taj zakon biti loš. Danas kada, posle osam meseci razgovaramo o Zakonu o konverziji zemljišta, u diskusijama koje su prethodile ovoj diskusiji možemo videti koliko je, u stvari, taj zakon bio loš i koliko je priprema za ovaj zakon bila loša i nedovoljna. Tada smo kao ključni argument tražili da se odloži rasprava o tom zakonu, a danas tražimo da se odloži rasprava i o ovom zakonu. Tada smo smatrali da je ključno važno da Vlada Republike Srbije i nadležno ministarstvo izađe sa predlogom seta zakona koji se tiču ove oblasti, znači, Zakon o državnom premeru i katastru, Zakon o legalizaciji, Zakon o javnoj svojini, Zakon o konverziji, Zakon o planiranju i izgradnji kao najvažniji. Odgovor ministarke u tom periodu na naše zahteve bio je optužbe na ono što smo uradili, optužbe na ministra, optužbe na ono što je bilo iza nas. Međutim, i tada je ministarka svesno ili nesvesno priznala da mi kao društvo imamo veliki problem. Period od 2009. godine kada je prethodni zakon usvojen je ovde bio raznim pogrdnim rečima karakterisan, a sama ministarka je rekla da smo u tom periodu, recimo od 2009. godine 19.000 stanova i nepokretnosti u Srbiji imali u prodaji, da smo 2013. godine, samo posle četiri godine, u godinama silnih reformi, silnih promena, imali 672 prodate nepokretnosti. Tada je ministarska rekla da se očigledno vidi da imamo pad proizvodnje i pad aktivnosti u građevini svake godine između 7, 8 do 10%

Videli ste da i pored svih pogrdnih reči koje su upućene i ministru i Vladi, rezultat te Vlade i rezultat ove Vlade nije za poređenje. Tražili smo da upravo zbog usvajanja seta zakona koji bi rešili ovu problematiku izbegnemo sve probleme koji se dešavaju i u ovom predlogu zakona o kome danas govorimo. Da ste, poštovana ministarko, tada poslušali naš savet, mi danas ne bi pričali o svim ovim problemima koji se tiču usaglašavanja zakona. Nije nam jasno zbog čega niste bar predložili da u istom zakonu bude konverzija sa nadoknadom i bez nadoknade. Taj proces koji ste ostavili da se u Srbiji preko katastra po službenoj dužnosti vrši konverzija bez naknade stoji. U mnogim gradovima za ovih sedam, osam meseci imate nula na izvršenju što se tiče tih postupaka. Zašto? Zato što su i građani i oni koji rade po ovim postupcima i predmetima sluđeni i čekaju kako će se danas rešiti ovaj problem ovde u Skupštini. Danas ste izašli sa predlogom zakona koji je potpuno u mnogim članovima zakona u suprotnosti sa prethodnim rešenjima. Da ste poslušali našu preporuku, vi ne biste danas imali taj problem oko člana 1. stav 2. na koji smo mi podneli amandman, gde ste ili u Zakonu o planiranju i izgradnji pogrešili termine i godine, pa ste stavili 13. maj 2003. godine ili stesada pogrešili kada ste predložili da se organizacije, preduzeća itd, koji se izuzimaju iz Zakona o planiranju i izgradnji, tretiraju ovim zakonom do 13. maja 2013. godine. Znači, niz propusta koji su se desili u Zakonu o planiranju i izgradnji sada se ponavlja i imate problem. Ljudi na terenu imaju problem.

Očekivali smo danas bar iskren odgovor od vas, da na neke sporne stvari, kao što su član 6, član 8, član 13. koji suštinski otvara pitanje primene ovog zakona, odnosno suštinski otvara pitanje korupcije u primeni ovog zakona, date odgovor i da kažete da nismo u pravu. Umesto da dobijemo argumentovane odgovore, mi smo opet dobili niz optužbi, opet smo dobili niz ružnih kvalifikacija na neki period koji je iza nas. Svaki put kada nemate odgovore i svaki put kada dođete u problem da objasnite krajnje namere vašeg postupanja, vi se vraćate u neku prošlost. I postavlja se pitanje, a kada vi preuzimate odgovornost za ono što se dešava? Odluka Ustavnog suda je bila 2013. godine. Posle dve godine mi danas pričamo o nekim predlozima zakona, postavljamo pitanje - da li su članovi 6, 8. i 13. u suprotnosti sa Ustavom? Umesto da dobijemo odgovor, mi dobijemo optužbe. Kada pričamo o tome da zaista hoćemo da kroz sve ove diskusije i amandmane pomognemo da se neka rešenja ovde unaprede, mi dobijemo kontra odgovore koji nemaju nikakve svrhe sa onim što je današnja rasprava. Naši amandmani, koji u ovom slučaju zaista otvaraju veoma ozbiljne dileme, su vezani za ovaj član 2, koji sam pomenuo. U nekoliko članova pokušavamo da kroz formulaciju poboljšamo predloge zakona, pa smo rekli umesto „pravnih odnosa“, da koristite termine „pravni poslovi“ Tu terminologiju ste i vi koristili danas u diskusiji. Umesto da se pozivate na propise u nekim članovima, mi smo rekli da se koriste termini „zakoni o kontroli državne pomoći“, itd, itd. Mislim da ova dilema, koja postoji oko zakupa zemljišta, može da se otkloni. Dali smo amandman koji smanjuje mogućnost, odnosno taj period eventualnog zakupa sa 99 godina na 18 godina. Smatramo da ili vi ili odbor treba da uvaži ovaj naš predlog da je direktno taj član 18. u vezi sa članovima koje sam pominjao 6, 8. i 13. i u slučaju da se ne iskoristi ova mogućnost da se smanji ovaj vremenski period dolazite u problem da se mogu dešavati direktne zloupotrebe. Ako ste pričali o tome da su izvršene analize za ekonomske efekte ovog zakona, ja postavljam pitanje - da li je neko radio analizu koliko će zahteva biti za zakup umesto zahteva za konverziju? U ovom slučaju vi ljudima dajete mogućnost i šansu da kroz 60 meseci isplaćuju neke svoje obaveze ili im smanjujete obaveze za 30% ako to urade u jednokratnoj isplati. U jednom i u drugom slučaju ljudi moraju da uzimaju ili kredite od banaka ili da daju neke hipoteke. U ovom slučaju, koji ste predložili, naravno, da će ljudi izabrati 99 godina kao mogućnost plaćanja svojih obaveza. Ta mogućnost direktno urušava vaš plan, ekonomski plan, koji ste napravili u ovom slučaju, jer ljudi će se koristiti tom mogućnošću da sklapaju ugovore o zakupu na 99 godina. Ako im još date i mogućnost i pravo da na tom zemljištu grade i da prodaju eventualno stanove, zgrade, poslovni prostor, pa oni dolaze u mogućnost da u izgradnji koja će trajati pet, šest godina na zemljištu koje vredi možda više miliona evra ostvare višemilionske prihode. Posle sedam, osam godina će se pojaviti u ministarstvu i kažu – nema problema, ja ću ovo otkupiti. Profit koji su napravili u međuvremenu, gde nisu kupili zemljište, se ovde nigde ne računa. Drugo, mi smo predložili da se ozbiljno razmisli i o ovom načinu finansiranja, odnosno naplate ovih prihoda. Rekli ste da 50% sredstava ide u Fond za restituciju, a 50% sredstava ide u budžet Republike Srbije, odnosno u budžete autonomne pokrajine i lokalnih uprava. Međutim, ako uzmete u obzir da su zbog nesposobnosti, ne rada, nestručnosti u administracijama lokalnih uprava, pre svega, posle tzv. prekomponovanja od 2012. godine došli ljudi koji u stvari ne znaju šta treba da rade i kako treba da rade i da lokalne uprave nisu ispoštovale primenu Zakona o javnoj svojini, dolazite do sledećeg. Ako se primena ovog zakona posmatra iz tog ugla da će u sledećih godinu dana biti podnošeni zahtevi za konverziju, a lokalne uprave zbog toga što nisu primenile Zakon o javnoj svojini i nisu vlasnici određenih prostora, zemljišta, parcela, itd, po zakonu, naplata od ovih prihoda ide u republički budžet. Najviše zbog toga će biti oštećene upravo one lokalne uprave o kojima ste ovde govorili, a to su nerazvijene opštine. Znači, neće imati mogućnosti da dobijaju sredstava od priliva ovih sredstava, već će sav novac ići u republički budžet. Zbog toga smo predložili da se izmeni ovaj član i da se 50% sredstava uplaćuje u republički budžet, a 50% sredstava u lokalne uprave, odnosno u pokrajinu. U tom slučaju, lokalne uprave bi imale mogućnosti da ostvaruju određene prihode, da razvijaju svoje lokalne uprave i da taj novac koriste na način na koji je to potrebno. Sledeća stvar, pokušali smo da damo svoje amandmane i što se tiče rokova, pa smo rekli da u članu 15. obavezno razmislite o tome da se rokovi za drugi stepen žalbi, odnosno žalbe koje dolaze u ministarstvo, ograniči na 30 dana i da se na neki način reše ovi problemi i da ministarstvo dve, tri ili četiri godine ne odgovara po žalbama koje se upućuju. Takođe, rok koji je vezan za član 12, zamolio bih posebno koleginicu Damnjanović da obrati pažnju, formulacija u članu 12. je jako loša. Dali smo rok da se na 30 dana reši, posle odgovora administracije, taj zahtev i da se poreske uprave, recimo u Užicu, koje treba da procene neku nekretninu ili nepokretnost u Brodarevu ili u Prijepolju, da se 30 dana ostavi taj rok, da one postupaju po tom predmetu, jer je nemoguće da to reše u nekih pet dana. Da zaključim, imaćemo prilike da pričamo za dva dana o amandmanima.

Da ne ostanem dužna za nekoliko stvari koje ste rekli. Prvo, ne znam kakve su to ružne kvalifikacije, ukoliko samo govorimo, u odnosu na sve to što smo nasledili i što zaista jeste ostalo nakon vladavine DS. To jesu ružne stvari za celu Srbiju i za građane Srbije, a nisu ružne kvalifikacije za vas koji ste vodili Srbiju i ostavili nam tolike probleme i danas ne bi donosili Zakon o konverziji da je onaj koji ste vi doneli bio u skladu sa Ustavom.

Znači, imamo vlasnike, jer je upis da ima deklarativno dejstvo. Toliko pretpostavljam da treba da znate. Ja ne treba da ponavljam da sve ono što se u prethodnih 15-ak godina dešavalo u oblasti građevinarstva jeste porazno za Srbiju. To nije rezultat rada ove Vlade. Mi pokušavamo stvari da ispravimo. Dakle, ispravljamo stvari iz Zakona o planiranju i izgradnji koji živi i koji funkcioniše Zakonom o konverziju, vrlo brzo Zakona o premeru i katastru, Zakona o ozakonjavanju objekata. Kada pominjete član 6, volela bih da čujem šta je to konkretno što vama ne odgovara u članu 6. Ako možete da objasnite, volela bih da čujem, pošto nisam sigurna da ste to najbolje razumeli. Iz svega što ste rekli, zaista ne vidim šta to vama konkretno u ovom zakonu još ne odgovara i šta je to što je vaša konstruktivna kritika koja možda može da se prihvati. Zahvaljujem gospođo Mihajlović [[Jovan Marković, s mesta: Ako može replika?]] Gospodine Markoviću, nemate pravo na repliku. Mogućnost na repliku ima samo gospodin Božović zato što je pomenuta Demokratska stranka.

Pomenuta je samo Demokratska stranka i ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe ima pravo na repliku. Vi nemate pravo. Ja se izvinjavam, vrlo rado, jer meni je svejedno da li dao ta dva minuta vama ili gospodinu Božoviću, ali ja moram da poštujem Poslovnik i da ne uskratim pravo ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe da ima pravo na dva minuta replike. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena gospođo Mihajlović, uvaženi gosti, poštovani građani, ako je loše to što ste nasledili na primer u Beogradu milion kvadrata godišnje, ne znam kako bi zvali to što će neko posle vas da nasledi od vas 100.000 godišnje. Nekada 110 miliona evra je ulazilo u gradski budžet kada je u pitanju uređenje gradskog građevinskog zemljišta, danas ni 15 miliona. Trideset građevinskih dozvola u gradu koji je za pet godina izgradio tri mosta, koliko bulevara, škola, obdaništa, bolnica da ne pominjemo. Kažete da je građevinska industrija na najnižim granama. Jeste u poslednje tri godine. Mi smo doneli, kao što znate, u vremenima najveće krize Program pomoći građevini i uslovima svetske ekonomske krize 500.000 kvadrata u Stepi Stepanović, 18 milijardi smo uložili u dve godine zajedno sa našim koalicionim partnerima iz Socijalističke partije Srbije, na šta sam siguran da su i oni ponosni. Kada ste vi došli rezultat vaše gradnje i borbe za građevinsku industriju su bile smrdljive zgrade. Vaši rezultati se vide u Vojvode Stepe u Beogradu. Mi smo Projekat „socijalna stanogradnja“ u 20 gradova izveli bez razmišljanja. Nismo sedeli skrštenih ruku. Pokrenuli smo raznorazne projekte širom Srbije i to su rezultati DS. Što više napadate DS, time završavam, to nam govori da i sami znate koliko je ovaj zakon kriminalan. Zahvaljujem gospodine Božoviću. Reč ima potpredsednik Vlade, dr Zorana Mihajlović. Izvolite. Počeću sa Koridorom 10 pa svim ostalim - nijedan jedini niste završili i svaki koji ste i radili naplatili ste tri puta više od realne cene. To je rezultat vašeg rada, a kada govorimo o građevinarstvu, nažalost kada je SNS ušla u Vladu pre tri godine i bila u koaliciji tog trenutka je zatekla građevinsku industriju koja je imala udeo u BDP, što može da se proveri, ispod 3% To je rezultat vašeg rada.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, kada smo već počeli da govorimo o gradnji i o rezultatima do 2012. godine onda ne treba da zaboravimo da sve ovo o čemu pričamo je praktično rezultat potrošnje budžeta Srbije. Znači, nisu izgrađeni objekti do 2012. godine u okviru privatnog sektora u vidu stranih direktnih investicija, nego u vidu budžeta Srbije, odnosno od para građana Srbije i to je osnovna razlika u konceptu koji danas SNS želi na određeni način da i svim onim domaćim i stranim investitorima i građanima Srbije, koji će ući u postupak konverzije, prenese jednu poruku da privatni sektor mora da se ojača. Ako govorimo o privatnom sektoru, onda je sigurno kada govorimo o stranim direktnim investicijama pitanje izgradnje objekata, odnosno dobijanja građevinskog zemljišta da mora da bude po određenim pravilima. Pokušala sam da izvedem jednu genezu recimo na primeru „Del real“, firme koju je osnovao holding, gospodin Mišković, koji je 2009. godine planom detaljne regulacije Bloka 53 dao predlog za 15,9 hektara zemljišta u izgradi tzv. grada koji je bio za potrebe tadašnje Univerzijade koja se naravno finansirala iz budžeta i od 2009. godine Zakonom o planiranju i izgradnji suštinski za ovaj objekat i ovo zemljište je država, odnosno Grad sa svojim aktima uveo određenu konverziju koja do dan danas nije imala određene naknade. Samim tim, 2010. godine se podnosi izveštaj, odnosno zahtev Skupštini Grada i Republici Srbiji za izvršenje konverzije na osnovu tadašnjeg zakona koji je donesen godinu dana pre i Uredbe koja je važila, ali interesantno je da tu procenu tržišne vrednosti Republička uprava javnih prihoda nije izvršila. Rešenje koje je dao tadašnji Sekretarijat za imovinsko-pravne odnose Grada Beograda pokazao je suštinski da nije bio u stanju da izvrši to procenu, jer taj vruć krompir niko nije hteo sebi da stavi u ruke i da rešava. Zbog toga se našlo jedno solomonsko rešenje i naravno tako rade ljudi koji imaju uticaj i koji vode Vladu umesto političara. Našli su rešenje da određena strana kompanija koja je licencirana i može da veštači tako nešto pod nazivom „King stordž“ je procenila da treba tih 15,9 hektara platiti 50 evra po kvadratnom metru. Naravno, kada nemate uopšte pravila igre, kada nemate zakon, kada nemate uopšte proceduru kako se vrši konverzija da bilo koju cenu kada stavite ona jednostavno nije na adekvatan način urađena i ono što se pokazalo to je da je Agencija za borbu protiv korupcije, na čelu sa Vericom Barać, zaista animirala javnost i medije da se iza očiju javnosti vrši na određeni način konverzija zemljišta za ovaj objekat. Zbog toga je rešenje i žalbu podneo i gradski i republički pravobranilac, koji je rekao da se mora izvršiti ponovo procena tržišne vrednosti ovog zemljišta. Novu procenu je ponovo radila ista kuća koja nije htela da odustane od tih 50 evra po kvadratnom metru. Zatim je Republička uprava javnih prihoda 2012. godine kada se već približavaju izbori odbila ovako nešto. Za to vreme se ušlo već u izgradnju objekta. Za to vreme zakon je govorio – ko izgradi objekat, to zemljište pripada tom objektu. Znači, samim tim više ne pričamo o 15,9 hektara nego o mnogo manjem zemljištu. Za to vreme dolazimo do toga da Republička uprava javnih prihoda sama procenjuje tu cenu kvadrata od 75 evra po kvadratnom metru. Ono što je interesantno, a to je da u tom trenutku pristaje „Del real“ kao kompanija zbog toga što je sklopila ugovor sa „Bauhausom“ o izgradnji određenog objekta i onog trenutka kada se oseća jakom kao kompanija znači da može da pregovara sa državom, ona jednostavno želi da unese jednu protiv tužbu, a to je da taj ugovor će biti porušen ili da ima mogućnost naplate štete od strane države zbog toga što nije završen ovaj deo procesa. Znate šta, dolazite u situaciju da vam je zakon omogućio da vam maltene država duguje pare a da vi nijedan dinar niste uložili u to zemljište koje vam je država dala gotovo gratis. Znači, to su primeri kako je funkcionisao Zakon o konverziji, kako je funkcionisao Zakon o planiranju i izgradnji do 2012. godine. Da ne pričamo o tome kako je „Luka Beograd“ sa 70 hektara i 50.000 kvadratnih metara kroz proces privatizacije došla u ruke određenih ljudi koji su u centru moći i koji su pokušali da kroz određene studije Generalnog urbanističkog plana o tome da se izmešta transport teški iz centra grada uradio u stvari detaljnu regulaciju koja je koštala milion evra, na kraju krajeva, i o trošku države, a samim tim i ovo što bi trebalo suštinski da bude zemljište po prvoj kategoriji, kao što vidimo, u centru grada, oni imaju i najveću cenu, suštinski dobijate kroz postupak privatizacije, a sada i stečaja kroz određenu prodaju stečajne mase dobijate gotovo za tri do pet puta manju i to je ono zbog čega današnji zakon mora da se nađe na dnevnom redu. Ono što je dobro je to što ovim zakonom treba da okončate vlasničku transformaciju i da jednostavno kroz ovaj vid zakonskih rešenja dođemo do toga da se zna šta je svojina. Danas je u stvari najveći problem u Srbiji šta je javna svojina, a šta je privatna svojina, pogotovo ako znamo da postupci ni privatizacije ni stečaja nisu bili završeni do 2012. godine i zato uvek treba pričati o prošlosti. Oni koji se stide svoje prošlosti ne mogu da razmišljaju o budućnosti, a mi se toga ne stidimo i uvek ćemo da pričamo o prošlosti, ma čija da je, ali ćemo uvek da se uhvatimo u koštac i da rešavamo takve probleme. Zbog toga je vrlo važno da ovakvim zakonom treba da se unapredi investiranje. Znači, pre svega onaj deo koji i SNS potencira, a to su investicije privatnog sektora, čime suštinski uvodimo u red i ono što se zove imovina, a imovina je vrlo bitna jer ona za državu Srbiju predstavlja osnov za naplatu poreza, odnosno za punjenje budžeta. Takvi problemi koji postoje vidimo da su i u Beogradu, i u gradskim opštinama, i u lokalnim samoupravama. Očito postoji i klasifikacija zemljišta i klasifikacija onih ekonomskih indeksa koji su kroz regionalni razvoj definisani. Potpuno stojim na tom stanovištu koji ste predložili kroz ovaj zakon, a to je da jednostavno Zakon o regionalnom razvoju treba suštinski da pomogne svemu ovome, jer ti indeksi, ukoliko želimo da idemo i ka evropskim integracijama, mi moramo da se usaglašavamo sa njihovim shvatanjima šta su to na određen način ekonomski pokazatelji regionalnog razvoja, pa samim tim i cena zemljišta koja se odnosi na lokalne samouprave suštinski treba da se zajedno rešava sa ovim pitanjima. Ono što je jako dobro, jeste što ste uradili ovu ekonomsku analizu svih 137 lokalnih samouprava, iako ih ima 167. Zašto? Zato što ste ovim pokazali da oni koji se zalažu suštinsku decentralizaciju nisu imali hrabrosti do 2012. godine da jednostavno to prepuste lokalnim samoupravama da rade i zbog toga su rekli – ajmo Republička uprava javnih prihoda da radi određenu procenu, pa ako ne, naći ćemo mi stranca to da veštači, nego sada jednostavno dajte da se taj posao zaista završava tamo gde je investitorima najbliže. Prva adresa na određenom zemljištu u određenoj lokalnoj samoupravi je upravo ta jedinica Republičke uprave javnih prihoda za određeni grad ili opštinu. To je ono što je vrlo važno, da je ovo osnov na osnovu čega će se puniti budžet. Dobro je što raspodela ovih finansijskih sredstava podrazumeva onaj deo finansija koje će imati Agencija za restituciju. Što ovaj zakon ne obuhvata to? Zbog toga što je mnogo problema u završavanju tog postupka. Zašto? Do kraja ove godine praktično svi oni koji su podneli zahteve trebali bi da dobiju određena rešenja. Sa tim rešenjima vi ćete nekako dobiti jasniju sliku šta je to što će zaista moći u naturi da se vrati. Kada se vrati, onda država neće imati obavezu da plaća određena finansijska sredstva iz budžeta. Šta je to što će morati u vidu finansijskih sredstava da se isplaćuje podnosiocima zahteva? Postoji neka ideja da će u budućnosti zaista i MMF i određene međunarodne institucije priskočiti u pomoć da se određena sredstva daju ljudima koji su podnosioci zahteva i ispoštuju ta rešenja, ali dobro je što ćete vi na osnovu ovoga i na osnovu ovakvih prihoda pomoći da ti indeksi budu veći, s obzirom da postoji jedna kvota što se tiče restitucije finansijskih sredstava i govori se o neke dve milijarde evra i ona treba da se podeli procentualno onoliko koliko tih rešenja bude završeno. Kada se sa tim indeksom podeli, to sigurno neće biti onoliko koliko bi trebala da bude tržišna vrednost sada u ovom trenutku. Zbog toga je jako dobro što ćete vi na osnovu ovih prihoda ljudima koji su u postupku restitucije ipak negde pomoći da ta cena zemljišta ne bude baš toliko mala. Na kraju bih rekla da ovo sve što smo do sada imali kao predlog, a u načelnoj raspravi mislim da je to dovoljno, da oni koji su do sada imali prilike da kroz proces privatizacije i stečaja kupe za jeftine pare atraktivne lokacije kroz preduzeća i kroz kapital preduzeća, koji nisu hteli uopšte tim poslom dalje da se bave, nego su ih kupovali samo zbog zemljišta, najzad na određen način ta neka pravda kroz nove zahteve i kroz novu cenu procene ipak će doći na red. Ono što treba uzeti u obzir, ono što je i moj kolega rekao, tačno je da su neki ljudi ulagali, ali tačno je i da veliki broj investitora, odnosno kupaca takvog zemljišta, nije uložilo adekvatnu cenu tog zemljišta, a izgradili su posle toga objekte i dobili su lokacije izgrađenog stambenog prostora sa velikim cenama kvadrata. Mislim da negde na taj način, barem kada govorimo o tim parcelama, oni delovi oko koji se koriste kao određeni pomoćni objekti, a neće biti uzeti u ovom delu pod izgrađenim objektom, treba da plate tu određenu cenu. Sve ono što su do sada plaćali neka dokažu. To bi trebalo da se uzme u obzir, ali ono što je jako bitno, jeste da pravo i pravda danas treba što više da se na određeni način približe. Na kraju krajeva, postoji zahvalnost i ministarstva i nadležnog odbora da su našli Naleda koji je dao predloge kroz Ekonomski kokus da se sve anomalije u društvu i svi problemi koji su predstavljali nepravdu za mnoge na neki način isprave.

Zahvaljujem, gospođo Tomić. Poštovana potpredsednice Vlade, poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, mi danas na dnevnom redu imamo dva zakona, Zakon o izmenama Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji i Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu. Svakako da ova dva zakona ne idu zajedno i da je bilo potrebno da se o njima raspravlja posebno kako bi mogli da celovito sagledamo pre svega stanje u obnovi od poplava i kako bi posebno mogli da govorimo o konverziji. Pokret za preokret“ neće podržati ova dva zakona. Poštovana potpredsednice Vlade, za ovaj zakon o izmenama Zakona o otklanjanju posledica od poplava u Republici Srbiji mogle bi se reći dve reči, odnosno jedna francuska reč: „de žavi“ – već viđeno. Ta reč označava sudar objektivnog nepoznavanja i subjektivnog osećaja da vam je nešto poznato i obično se vezuje za neki prethodni život. Ne bih rekao da smo mi, ja i vi u stvari bili u nekom prethodnom životu na istim životnim pozicijama. Pre bih rekao da smo se mi nešto pre godinu dana nalazili u sličnim pozicijama, da ste vi pričali kako će rekonstrukcija kuća i infrastrukture ugroženih od poplava biti završena do jeseni prošle godine, dakle 2014. godine, pa posle toga do zime prošle godine. Slično je govorio i vaš eksponent u realizaciji tog projekta, gospodin Blagojević, ali i vaš šef, gospodin Vučić, predsednik Vlade. Tako je Marko Blagojević za sanaciju kuća srušenih u poplavama rekao da će one biti gotove do 15. oktobra, a to ipak nije bilo učinjeno i rok je probijen. Međutim, onda je rekao da će to biti do 22. decembra. Ne samo on, nego je i premijer Vlade rekao da će do 22. decembra biti završena izgradnja svih kuća. Završeno je, kao što znate, do tog perioda samo 115 kuća, ostale nisu završene, ostale su za ovu godinu. U martu ste ponavljali iste reči. Evo nas sada u julu mesecu, tražite produženja roka važenja ovog zakona do kraja ove godine da bi se te kuće i infrastruktura obnovila. Moguće je da do tada neće biti završeno. Jednostavno, jednom rečju, neodgovornost, nesposobnost ove Vlade koju viđamo i u drugim oblastima. Drugi zakon koji se tiče konverzije prava korišćenja u pravo svojine, odnosno pravo zakupa, tu bi se moglo reći, kao i sa ostalim zakonima koji su u proceduri bili prethodnih dana u Narodnoj skupštini koje je predstavljao gospodin Vujović, radi se o zakonima koje niste pisali vi, odnosno vi ste ih predali, pisali su ih tajkuni ljudima kojima ti zakoni trebaju. Moje kolege su dovoljno govorile o tome, ja mogu samo da ponovim da je činjenica da će Srbija ostati za preko milijardu dinara mogućih prihoda zbog toga što potencijalni kupci zemljišta neće biti zainteresovani da izvrše konverziju u svojinu, već će zakupiti prosto to zemljište, ekonomski ga iskorišćavati i plaćati određenu zakupninu koja je mnogo, mnogo manja od ukupne cene zemljišta. Dakle, niste rekli zbog čega ta alternativa i ta mogućnost zakupcima. S druge strane, podneo sam više amandmana. Jedan od njih se tiče toga zbog čega ste tu konverziju omogućili sportskim klubovima, kada nije razrešeno pitanje privatizacije tih objekata.

Izvolite. Ja sam mislila da kada ste vi sad u Pokretu za PREOKRET, da ćete vi da posmatrate stvari na pravi način, ali pošto niste, evo ja da pojasnim. Počeću od kraja, od zakona o konverziji. Prvo, zakon nisu pisali tajkuni. To je verovatno bilo u periodu dok ste vi bili član određenih političkih partija, nadam se da to neće biti sada od kada ste u vašem pokretu. E, tada su zakone pisali stvarno tajkuni. Zbog toga imamo ovu situaciju da danas imamo drugi zakon koji treba sve te stvari da ispravi. Kada govorite o 1,4 milijarde ne dinara, nego evra, dakle, to su mogući prihodi za Fond za restituciju i budžete Srbije, pokrajine i lokalnih samouprava, a kada govorite o zakupu, po tržišnoj ceni, dakle, koja se valorizuje svake godine u zavisnosti od kretanja svih potrebnih indeksa, od cena na malo, inflacije itd, prema tome, država neće biti oštećena kao što je bila u prethodnom periodu oštećena, kada nije imala nikakav prihod sa te strane. Kada govorite o zakonu o poplavama, zaista niste u pravu. Dakle, razlog zašto se pre svega ovom zakonu dejstvo produžava do kraja godine jeste pitanje ugovora koji su potpisani i novca koji je došao, a tiče se u najvećoj mogućoj meri prevencije na buduće poplave i novca koji dolazi ne samo od Fonda solidarnosti, nego i od Svetske banke i od drugih finansijskih organizacija. Ja sam prethodno nabrojala da ćemo mi i te kako mnogo uložiti što u Hidrometeorološki zavod, što u drugu vrstu opreme, ali kada govorite o kućama, završena je izgradnja 244 kuće. Tu niste u pravu, zbog toga što kada govorimo o putevima i železnici, ono što smo rekli, oktobar mesec prošle godine, putevi osnovni su bili završeni, koje je trebalo popraviti nakon poplava. Ono što je bilo ostalo, ostala je bila železnica i deo pruge Beograd-Bar, koji je pušten tek kasnije u rad. Samo da se podsetimo da se datuma držimo. Isplaćena je materijalna pomoć za ukupno 20.288 domaćinstava širom Srbije, to iznosi 4,8 milijardi dinara. Ukupna pomoć u gotovini je bila 5,2 milijarde dinara. Zbrinuto je 435 porodica čije su kuće srušene, 191 porodica je dobila novac umesto izgradnje kuće, gde izgradnja kuće nije bila moguća. Završena je izgradnja 244 kuće. Pomoć su do sada dobile 673 podstanarske porodice u Srbiji. Da ne govorimo o vodama, o kojima smo pričali. Izdvojili smo pola milijarde dinara iz budžeta za bespovratnu novčanu pomoć u iznosu od 240.000 do 600.000 dinara, pre svega privrednim subjektima. Do sada je isplaćena pomoć za 1766 privrednih subjekata u iznosu od 499 miliona. Poljoprivreda, javni objekti, prevencije itd, a sve ovo što sada govorim, što posebno naglašavam, zbog čega sam posebno ponosna, jeste da je sve pregledno i sve jasno i svaki dinar i svaki evro koji je došao ili koji se troši može da se pogleda i pregleda. To je razlika u odnosu na sve prethodne periode, da ne govorimo sada o brzini, o načinu koliko se u Srbiji radilo. Da podsetim, razlog zašto se ovaj zakon produžava do kraja godine jeste pre svega da na najbolji mogući način sprovedemo projekte koji se tiču pre svega prevencije od poplava, u međuvremenu ulazi u javnu raspravu sistemski zakon jer ovaj zakon je ograničenog roka i taj sistemski zakon će nastaviti nadalje da se koristi u narednom periodu. Zahvaljujem, gospođo Mihajlović. (Janko Veselinović, s mesta: Replika.) Gospodine Veselinoviću, nemate pravo na repliku, iz razloga što ako bih vam dao povodom toga što je pomenut Pokret, rizikovao bih da neki poslanici traže povredu Poslovnika jer ste vi samostalni poslanik i nemate pravo na takav način kao poslaničke grupe da dobijete pravo na repliku.

On je potpisan kao samostalni poslanik. Vidim da ne razumete Poslovnik, gospodine Markoviću. Ja bih vas molio da uzmete u slobodno vreme da malo pogledate. Zahvaljujem se. Hvala uvaženi predsedavajući. Gospođo ministre, poštovani predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, moram da priznam da nisam najbolje razumeo govornika pre ministra, pogotovo u onom delu na koji period se odnosi ono što je pričao. Verovatno da ni on sam nije svestan jer čovek u tom preokretanju može lako da se zbuni.

Dakle, danas su na dnevnom redu veoma važne tačke, važni predlozi zakona, prvenstveno mislim na Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, uz naknadu, ili kako ga već neki nazivaju, zakonom o konverziji. Podržavam ovaj zakonski predlog zato što njime rešavamo niz pitanja i problema koji nas muče dugi niz godina, zato što ovim zakonom uređujemo jednu važnu i do sada neuređenu ili barem neuspešno uređenu materiju u oblasti građevine, ali i celokupne privrede, zato što smatram da je cilj ovog zakona da se stvari dovedu u normalno, logično, domaćinsko, jednom rečju, pravo stanje, ili kako ste jedanput, gospođo ministre, i rekli, da sve ono što imamo u svim drugim državama postane normalno i u Srbiji. Nakon sprovedene široke javne rasprave, gde su mnoge sugestije i primedbe postale sastavni deo predloženih rešenja, mi danas imamo priliku da konačno rešimo ove probleme i da zajedno sa nedavno usvojenim Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i sa Zakonom o katastru, zaokružimo čitavu ovu oblast koja je, složićete se, veoma značajna, ne bismo li konačno građevinsko zemljište u Srbiji priveli njegovoj nameni, odnosno urbanističkoj nameni, na dobrobit svih. Iako se prethodni govornik ne slaže sa ovim ocenama, prethodni govornik koji se preokrenuo u međuvremenu pa se u tom preokretu više ne seća ni gde je bio, ni šta je radio, ni šta je govorio, ni za šta se zalagao, ni šta je propagirao, ali ja, gospodine predsedavajući, moram da vas podsetim da su baš ta njihova nakaradna rešenja dovela do zastoja u ovoj oblasti. To nisu ničije paušalne ocene, to govore svi realni pokazatelji. To su pokazale analize i rezultati. Zašto rezultati? Zato što ih nema, zato što su nikakvi, zato što ne postoje. Samo jedna, kako ste rekli, gospođo ministre, samo jedna konverzija u gradu Beogradu za sve ove godine, to su vaši rezultati. Zašto su takvi rezultati? Zato što ste donosili nakaradne zakone. Zato što ste donosili neustavne zakone. Zato što ste donosili zakone koje je posle Ustavni sud proglašavao kao neustavnim. Zato što ste pravili zakone koji su odgovarali tajkunima, a ne građanima Srbije. Toga se ne sećate gospodine Veselinoviću. Ovim zakonom se u skladu sa odlukom Ustavnog suda utvrđuje pravo na konverziju. Propisuje da se konverzija vrši uz naknadu. Utvrđuje se da iznos naknade predstavlja tržišnu vrednost građevinskog zemljišta, zatim, restriktivnom propisuje mogućnost umanjenja naknade, ali u izuzetnim slučajevima i to u taksativno navedenim slučajevima i pod tačno navedenim uslovima, jednako za sva lica na koje se ovaj zakon primenjuje i to na objektivnom osnovu. Posledice nedostatka ovakvog zakonskog rešenja ogledale su se kako smo i rekli u zastoju u građevinskom sektoru, zaustavljanju investicija,pravne nesigurnosti za ona lica koja nisu mogla da ostvare pravo na gradnju po dosadašnjim propisima. Samim tim posledice se ogledaju i u manjim javnim prihodima po osnovu izgradnje objekata i to se manifestuje u budžetima gradova i opština. Ovaj zakon otklanja sve te nedostatke i omogućava dalji razvoj privrede. Zahvaljujem se gospodine Markoviću.

On na žalost nije dao odgovor na pitanja, a ni ministarka naravno, koliko je kuća ostalo neobnovljenih u Obrenovcu i u drugim mestima koja su poplavljena. Dakle, pričali ste o onome šta je urađeno. Mi taj izveštaj nikada nismo dobili u Skupštini, celovit, za poslanike, za one koji su odgovorni građanima. Dakle, pričali ste gospodo, ali niste rekli istinu koliko je kuća ostalo neobnovljeno, koliko je infrastrukture ostalo urušeno, koliko kilometara bedema su u stanju kakvi su bili pre poplava, da li oni obezbeđuju ukoliko padne jača kiša neće doći opet do poplave Obrenovca ili nekog drugog grada. Gospodo, vi o tome ne govorite. Ne govorite do kraja ni istinu o konverziji zato što se mora postaviti pitanje zbog čega Vlada daje alternativu finansijskim moćnicima, tajkunima, kako god hoćete da dobiju zemljište, građevinsko zemljište gotovo besplatno. Gospodo, vi ste nešto obećavali drugo u izbornoj kampanji, sada se ne zalažete za građane, zalažete se za tajkune. Reč ima potpredsednik Vlade prof. dr Zorana Mihajlović. Mi smo ona Vlada koja ne daje ništa besplatno, a vi ste bili u onim vladama koje su prodavale i učestvovale u pljačkaškim privatizacijama, to je razlika. Drugo, kada govorite o kućama sve što je trebalo, odnosno što je moglo i što smo uradili, što smo sanirali, sve su kuće sanirane. Mnogo je veće pitanje sada o kojem ja govorim, prevencija od budućih poplava. Dakle, ne daj bože da ste vi bili na vlasti tada, ne znam šta bi bilo tada i ne znam da li biste pet kuća sanirali. Dakle, sanirano je, ali kada govorimo o izveštaju, ja nemam ništa protiv da od Kancelarije, određeni odbor parlamenta zatraži izveštaj i da Kancelarija dostavi izveštaj i da direktor Kancelarije dođe i da o tome razgovara. Nemam ništa protiv ni ja da vam dostavim taj izveštaj ukoliko smatrate da nešto nije urađeno kako treba. Takođe, najlakše bi možda bilo da uđete na sve te sajtove Kancelarije i Vlade, jer sigurna sam da to možete i da onda lepo pogledate, jer sve stoji. Mi ništa ne krijemo, sve stoji, svaka javna nabavka, sav novac koji je došao i gde je taj novac potrošen. To je još jedna od razlika ove Vlade u odnosu na neke prethodne. Zahvaljujem gospođo Mihajlović. Reč ima narodni poslanik Biljana Hasanović Korać. Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, način na koji je Vlada utvrdila Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i dostavila ga Skupštini na razmatranje ne ostavljajući nama poslanicima dovoljno vremena da se upoznamo sa tekstom Predloga zakona i amandmanski intervenišemo tamo gde smatramo da treba, opet pokazuje bahatost i osilnost ove Vlade jer ima dovoljnu većinu u Skupštini koje će izglasati sve što Vlada predloži. Da ni poslanici vladajuće većine nisu uspeli da se u potpunosti upoznaju sa Predlogom zakona vidi se iz diskusije nekih koji su govorili o plodnom poljoprivrednom zemljištu, a predmet ovog zakona građevinsko zemljište. Vlada je imala rok koji je sama sebi odredila da usvoji ovaj Predlog zakona, što znači da je znala za ovu obavezu i da ovo nije ništa novo i neočekivano. Taj rok je već probijen i ne bi bilo ništa strašno, ne bio veliki problem da je prekoračen za još par dana i da se tih par dana ostavilo poslanicima kao mogućnost da se temeljnije pripreme i da daju kvalitetan doprinos ua konačna rešenja u Predlogu zakona. Kada se na ovakav način donosi zakon opravdano se javlja sumnja da se donosi pod pritiskom određenih subjekata ili određenih interesnih grupa pogotovo što je član Vlade kojoj i vi uvažena ministarko pripadate već više od tri godine izjavio da je konverzija leglo korupcije. Mi ne sporimo potrebu donošenja zakona koji reguliše ovu materiju zato što je potrebno završiti postupak svojinske transformacije uz skladu sa Ustavom. Sporimo postupak donošenja ovog Predloga zakona i sporimo kako su data neka rešenja u Predlogu zakona. O sprovedenoj javnoj raspravi i o tekstu Predloga zakona nismo imali prilike da se upoznamo ali ja sam pre nego što sam uopšte videla Predlog zakona pročitala u dnevnim novinama danas u dvobroju koji je izašao za subotu i nedelju o javnoj raspravi i o ovom Predlogu zakona, između ostaloga kaže – u ovaj Nacrt zakona ušao je i predlog Američke Privredne komore da naknada za konverziju neće biti za objekte koji se nalaze ispod zemlje. Pozdravljam to što ste uvažili primedbu iz javne rasprave, ali mi nije jasno koji su to objekti koji su ispod zemlje, da li oni koji su u celosti izgrađeni pod zemljom ili su to delovi objekta, građevinskih objekata koji imaju i neke delove pod zemljom kao što su podrumi, podzemne garaže ili neka postrojenja. Dalje, u tekstu je navedena još jedna primedba, pa kaže – kako je pravo svojine samo jedan deo, a da nedostaju neki drugi delovi poput prava raspolaganja. Onda sam obratila pažnju i nisam u tekstu zakona našla da je ova primedba ugrađena i da je razrađeno pravo raspolaganja zemljišta posle izvršene konverzije. Uz to moram da konstatujem da je Predlog zakona napisan vrlo nejasno sa dugim komplikovanim definicijama i preobimnim članovima koji stvaraju konfuziju u tumačenju i onemogućavaju tumačenje i razumevanje od strane lica iz člana 1. stav 2. na koje se odnosi. Imajući u vidu stanje privrede u Srbiji, nemaju sva pravna lica finansijskih mogućnosti da uposle pravnike ili angažuju advokate. Trebalo bi da mogu da razumeju zakon koji se odnosi na njih i koji treba da primenjuju. Uvažena ministarko u odgovoru jednoj koleginici poslanici rekli ste da ovaj zakon ne može da rešava problem restitucije. Mi nismo ni očekivali da ovaj zakon rešava problem restitucije, ali smo očekivali da bude predviđeno da predmeti u postupku restitucije koji nisu završeni, koji nisu rešeni ne budu onemogućeni da se rešavaju naturalnom naknadom posle primene konverzije. Zato očekujemo da prihvatite primedbu koja je već izneta u raspravi i koja, ponavljam, da se ugradi ograničavajući faktor, da tamo gde postoje zahtevi za naturalnu restituciju i gde postoji mogućnost za to da se ne dozvoli konverzija. Još jednom apelujem da razmotrite amandmane i primedbe iznete u diskusiji i poboljšate tekst zakona. Zahvaljujem. Hvala na vašim komentarima. Da podsetim da nacrt ovog zakona Vlada Srbije je usvojila i pred vas stavila sa ciljem da završimo proces svojinske transformacije, da privedemo zemljište određenih grupa, zemljište nameni, samim tim da povećamo investicije i zaposlenost i naravno povećamo prihode u budžetu. Ne znam, ne razumem komentar o bahatosti ove Vlade, ovih ministara. Da smo bahati ja ne bih odgovorila na svako pitanje koje je postavio danas poslanik, ali isto tako sećam se nekih prethodnih vlada, u kojima su ministri sedeli, dolazili i stavljali zakone i nisu ih uopšte ni komentarisali. Ali dobro, to je, svako ima pravo na svoj određeni sud. Svojina između ostalog nam daje pravo raspolaganja, pošto ste pominjali pravo raspolaganja, a druga stvar pomenuli ste i između ostalih i Američku privrednu komoru. Ovaj zakon je bio u širokoj javnoj raspravi, u svim gradovima u Srbiji i svi zainteresovani partneri, domaći i strani, su davali svoje komentare. To ne znači da su svi komentari i da su svi predlozi bili prihvaćeni, ali ću vas podsetiti, na primer, da ta ista Američka privredna komora, u njoj se trenutno danas nalazi 190 kompanija u Srbiji i oni su u Srbiju uložili preko 14 milijardi evra u prethodnih 15 godina i zapošljavaju preko 15 hiljada ljudi. Dakle, morate priznati da su poprilično relevantni da daju svoje mišljenje, pogotovo ukoliko ono može da pomogne da se još veći broj zapošljava. Ali, smo mi isto tako komentare prihvatili od Privredne komore Srbije, od Privredne komore Beograd, i bilo je regionalnih privrednih komora koje su dale određene kvalitetne komentare, od kompanija poput NIS-a i mnogih drugih, NALED-a, itd. Dakle, široka je bila javna rasprava i sigurna sam da i poslanici parlamenta su imali prilike da i kroz te javne rasprave koje su vođene dobiju informacije o ovom zakonu. Reč ima narodna poslanica Ivana Stojiljković. Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas je pred nama jedan izuzetno bitan zakon, zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu i to je jedan od onih bitnih zakona u nizu koje će ovo ministarstvo doneti na usvajanje pred ovu Skupštinu, koji će poboljšati stanje u našem građevinarstvu i pre svega omogućiti dolazak investitora u našu zemlju. Ja bih pre nego što kažem nešto o ovom zakonu, pre svega istakla zakon koji je bio prvi u nizu, među prvima u nizu to je Zakon o planiranju i izgradnji koji je mnogo udario čvrste temelje da svi ovi budući zakoni koji budu došli i pravno uokvire sve ono što će se ticati ove oblasti, a pre svega sve pohvale zato što je Zakon o planiranju i izgradnji podigao za 30% izdavanje građevinskih dozvola, a samim tim i gradnju u našoj zemlji, što je jedan veliki iskorak. I ono što bih ja pomenula danas, nisam sigurna da smo puno puta čuli, a ja sam sigurna da je bitno za građane, da će od 1. januara 2016. godine ili okvirno oko tog datuma početi se i sa elektronskim izdavanjem građevinskih dozvola. Dakle, pored Zakona o planiranju i izgradnji sada je pred nama zakon o konverziji, zatim se planira zakon o premeru i katastru, zakon o legalizaciji, zakon o kapitalnim investicijama i to su upravo ti zakoni koji će, kao što sam rekla, uokviriti ovu oblast. Cilj zakona o konverziji koji je pred nama pre svega trebalo bi konačno da uredi svojinsko pravo odnosa nad građevinskim zemljištem, zatim da se privodi zemljište u urbanističkoj nameni. To bi prosto bilo veoma bitno zato što do sada nije bilo omogućeno da se gradi, a namena se određenih objekata menjala i određenog zemljišta, i prosto vlasnici su jedva čekali sa nestrpljenjem usvajanje ovog zakona da bi mogli da ožive privredu. Dakle, kao što smo rekli, usaglašavanje sa Ustavom i to nije bez razloga više puta rečeno jer se Zakon o konverziji iz 2009. godine, Ustavni sud ga je oborio nekoliko godina kasnije, tako da definitivno opozicija je pokazala da nije znala da se pozabavi ovom problematikom. Zatim, tu će biti izgradnja objekata, preduzeća, otvaranje novih radnih mesta i ono što nije ništa manje značajno, to je i slivanje novca od tih naknada u Fond za restituciju, kao i u budžet Republike Srbije, Pokrajine Vojvodine i u lokalne samouprave. Ono što je činjenica, jeste što je uvažena ministarka više puta rekla zašto je ovaj zakon jako bitan, a mi smo se kao poslanici puno puta sreli sa tim primedbama, jeste da ni jedan investitor ne želi da gradi na tuđem zemljištu. Ta nesigurnost koja mu takav uslov daje prosto nije mogao da uloži novac i da bude siguran da ga sutra neko neće sa time ucenjivati. Dakle, Zakon o konverziji zemljišta upravo će rešiti taj problem i to će biti prvi korak sigurnosti investiranja u našoj zemlji. Takođe, čuli smo više puta da nismo na vreme obavešteni. Ja prosto smatram da svaki poslanik se informiše o zakonima i mimo Skupštine pa smo čuli da su postojale javne rasprave u svim većim gradovima u Srbiji. Koga je zanimalo, sigurna sam i da je i prisustvovao. Naravno, ko je iz ove oblasti, ja sam gotovo sigurna da se interesovao na vreme, tako da i za to je bilo dovoljno vremena, a čak ni Evropska komisija i to je potrebno napomenuti, nije dala primedbu na ovaj zakon. Dakle, na osnovu analiza, to smo više puta danas čuli, a ja bih želela da pomenem zbog javnosti da približno nam se vodi oko 661 hiljada hektara građevinskog zemljišta. Od toga oko 5300 jeste upravo ono koje podleže Zakonu o konverziji i to je negde oko približno 1% ukupnog građevinskog zemljišta, ali ono što je jako bitno jeste da ovo zemljište koje podleže konverziji je izuzetno značajno zato što je od velike vrednosti i novčane vrednosti, a i potencijalne investicione vrednosti. Dakle, radi se o vrednosti od 1,4 milijarde evra, tako da definitivno ne smemo dozvoliti da ovaj prostor ostane ruiniran, da ne ostane iskorišćen, da ovde ne dozvolimo razvoj privrede i otvaranje novih radnih mesta. Nadamo se da nakon ovog usvajanja kao i svi zakoni iz ove oblasti koji su pokazali, da će ovo biti primenjeno. Dakle, do sada je sve stajalo zato što je ovo bilo pitanje politike, od sada je stala struka i ekonomija i za ove problematike i konačno je nađeno rešenje. Takođe treba napomenuti da se Zakon bavi subjektima privatizacije, stečaja i izvršenja, zatim sportskim društvima, udruženjima građana i bavi se preduzećima u restrukturiranju ali ne odnosi se najveći broj građana koji ovo pravo stiču, odnosno vlasništvo nad zemljom ostvaruju bez naknade po Zakonu o planiranju i izgradnji. Dakle, čuli smo, konverzija je moguća, ali po tržišnoj vrednosti., Naravno da ne može da se poklanja zemljište a i to treba napomenuti da se ovim ne ukida pravo na korišćenje, ali naravno i dalje se ograničava mogućnost gradnje, tako da onaj ko je korisnik može da odluči da li želi da gradi ili želi da ostane u takvom uslovu. Dakle, predviđa se i mogućnost zakupa na 99 godina i treba pomenuti da predmet konverzije ne može da bude građevinsko zemljište koje je posebnim zakonom izuzeto od prodaje, kao ni zemljište koje je planskim dokumentima predviđeno da se na njemu grade objekti javne namene. Ono što je država izašla u susret i što će veoma značajno biti za investitore, to je da je predviđeno umanjenje tržišne vrednosti u tri slučaja kada se zemljište nalazi na teritoriji lokalne samouprave koja je sa niskim životnim standardom. Zatim kod izgrađenog građevinskog zemljišta kada se od tržišne vrednosti oduzima upravo površina koja se nalazi pod objektima i kada se nalazi kod građevinskog zemljišta gde su objekti izgrađeni u nekom kompleksu. Dakle, već sam rekla ovaj novac koji će se dobijati od naknada slivaće se u budžet Republike Srbije, u budžet AP Vojvodine i lokalnih samouprava i 50% će odlaziti u Fond za restituciju. Meni je lično žao što u moj grad, u grad Užice se neće slivati veći novac od naknada zato što mogu da kažem da bivši gradonačelnik u Užicu nije iskoristio pravo da se grad upiše kao nosilac javne svojine nad građevinskim zemljištem. Nije tada iskoristio to pravo, mi nažalost, za to se najveći procenat našeg građevinskog zemljišta i dalje vodi u republičkom vlasništvu. Ja sam sigurna da ćemo mi to izmeniti i da će nam ovaj zakon to omogućiti i da ćemo onda i omogućiti da se u naš grad i u naš budžet lokalni slije mnogo više novca. Iz svih ovih razloga koje sam navela i zbog svih zakona koji će tek uslediti u ovoj oblasti, veliku podršku imate SNS i svaka čast na dosadašnjim rezultatima.

Jedini osnov koji bi ja mogao kao predsedavajući da nađem, to je da ste iz istog grada, ukoliko se ja ne varam. Nije pomenuta DS. Da jeste, vi opet nemate pravo, ima ovlašćeni predstavnik ili u ovom slučaju predsednik poslaničke grupe gospodin Stefanović. Ja stvarno i pored nabolje volje i želje ne vidim u izlaganju gospođe Stojiljković nijednu mogućnost da ja vama mogu dati repliku. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović. Izvolite. Da li sam u pravu, gospodine Stefanoviću? Poštovana potpredsednice Vlade, kolege, čuli smo manje-više argumentaciju na koju nismo dobili odgovore i ja znam da ću se suočiti sa tvrdnjama, tako da unapred kažem da potpuno prihvatam sve što ćete reći, da ovo sve nije tačno, da vaša politika, koja se zasniva isključivo na pluskvamperfektu i obračunima sa prošlošću, ne može dati ni jedan suvisao odgovor. Tri godine ste na vlasti. Sami ste Zakonom o planiranju i izgradnji predvideli rok do 8. maja, koji ste prekšili. Na Doing business listi Svetske banke na 186. mestu se nalazi Srbija kada se radi o brzini dobijanja građevinske dozvole. Verovatno će sada biti malo bolje rangirana, ali to jeste jedna međunarodna ocena vašeg rada. Prema broju dozvola izdatih u martu, prijavljena je izgradnja, kao što je rečeno ovde više puta, 662 stana s prosečnom površinom od 69 kvadrata. Prema izdatim dozvolama, broj stanova manji je za 34,4%, poštovani građani Srbije, nego u martu 2014. godine. To su pokazatelji onoga šta ste i kako ste radili ovo sve vreme. I da ste sve u pravu, da ste najbolje zakone na svetu doneli, da svi oni prethodni su najveći ološ, hulje i bitange, vaši rezultati su katastrofalni. Hoćete li da dokazujete vašu uspešnost time da je neko pre vas bio lošiji? Svaka vam čast. Samo se vi držite te priče, gospodo, a 34,4% ste lošiji nego što sami bili. Ljudi, 34,4% ste lošiji. Ovde ceo dan slušamo sastave, što smo već navikli, ali slušamo i to, samo slušamo o prošlosti, i još se hvalite, kaže - mi ćemo gledati u prošlost. Nemojte vi u prošlost da gledate. Zamislite kako je vaša prošlost tamna i mračna, kada bi je neko otvorio. Drugo i ne znate.

U martu 2015. godine izdato je 576 građevinskih dozvola, što je za 1,8% više nego u martu prethodne godine. Znači, indeks predviđene vrednosti radova u martu 2015. godine veći je za 1,5% u odnosu na mart 2014. Bravo, svaka čast. Kažete - zaustavljaju se investicije, manji broj dozvola. Pa, vi ste na vlasti tri godine. I, onda, kada vam ljudi kažu – je li moguće, pod znakom pitanja, da se to radi zbog nekih tajkuna, vi nemate odgovor na to. Toje legitimno pitanje. Osnovna stvar je zašto je konverzija ovako urađena ako se zna da je pravična, samo ako se zna kolika je naknada i da je ta naknada pravična. Zašto se ne zna? Nacrt zakona ne pruža mogućnost pobijanja procene tržišne vrednosti koju poreska uprava da u svom izveštaju. Znači, poreska uprava može sama da to proceni i time se uskraćuje pravo korisniku prava konverzije na pravni lek protiv te procene. Nema pravnog leka, nema. Nije definisan rok do kada mora da se izvrši konverzija. I to smo pričali. Nema odgovora zašto nema roka. Zašto ste alternativno uveli, tj. ostavili zakup na 99 godina? Zašto? Nema odgovora. Reći ću vam ja, zato što nekim ljudima to odgovara. Vaš svaki odgovor na tu konstataciju, na tu činjenicu je – nemojte vi da pričate, znate šta ste vi radili. Ko je radio? Dajte imena, dajte tužilaštvu. Dajte da to rešavaju, kako vi volite da kažete, što se ja slažem, nadležni državni organi ili je ovo partijska država u potpunosti, pa vi presuđujete i sudite i optužujete. Ko su ti? Ko su ti junaci koje ste vi zatvorili? Ovo sa Šarićem vam je dobro krenulo. Nadam se da na drugom stepenu neće pasti. Obveznici konverzije se daje mogućnost dugoročnog zakupa, to sam rekao. Predlog zakona, oni u predlogu zakona nisu imali čime, je suštinski data mogućnost da se zemljište koristi i bez konverzije i uz malu naknadu, što je jedna od najvećih zamerki, poštovana ministarka, i što molim, ako možete činjenično da odgovorite.

Ne vidim zašto zaboravljati prošlost, šta je problem razgovarati o tome?

Ja mislim da o tome treba pričati, baš zbog toga da se neke stvari iz prošlosti nikada ne ponove. To je jedan od razloga zašto pominjemo prošlost. Daleko od toga da mi živimo u prošlosti. Sve što radimo, radimo upravo sa ciljem da tu prošlost nikad više ne doživimo, pa zato donosimo Zakon o planiranju i izgradnji, pa zato imamo građevinske dozvole umesto tri, četiri, pet, sedam godina, koliko su se čekale, umesto, recimo, jedne Ikee, koja je 10 godina želela da gradi u Srbiji, u Beogradu, pa nije mogla, mi smo to završili za mesec dana. Zato donosimo Zakon o konverziji na osnovu instituta koji ste vi uveli 2009. godine, doduše, po zakonu koji je bio protivustavan, pa danas rešavamo to. Naravno, žao mi je što to nije bilo rešeno ranije i žao mi je što ste doneli takav zakon koji je protivustavan. Prema tome, kada govorite o građevinskim dozvolama, niste baš u pravu. Kada govorite da je 34% nešto lošije, moram da vas ispravim. Svaka građevinska dozvola koja se izda znači sigurno bar jedno novo radno mesto, bar jednog novog radnika koji će da radi. To je ono što jeste važno. Kada govorite o Doing Business listi, divno je što ste to pomenuli. Drago mi je što ste pomenuli, zato što upravo treba da se ponovo vratimo u prošlost i da kažemo da to što smo mi na 186. mestu nije zato što SNS nije radila, nego je to rezultat vašeg rada prethodnih 10 godina. Mi smo ispravili, mi ćemo ove godine imati izveštaj Svetske banke, koji će nas pomeriti za najmanje 30 mesta, jer smo mi doneli zakon i promenili sistem da se građevinske dozvole dobijaju za mesec dana. Mi smo sve ono što niko nije želeo da radi prethodnih godina, mi smo to uradili u ovoj godini. Svi zakoni koji su bili problematični, nijedan niste želeli da donesete, od Zakona o radu, medijskih zakona, Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o konverziji i svih ostalih koji idu. Rezultat vašeg rada je samo jedna jedina konverzija u Beogradu. Rezultat vašeg rada je da ni u Fondu za restituciju, a ni u budžetu, od konverzije nema novca. Rezultat našeg rada, jer je to u interesu države, u interesu građana, u interesu Srbije biće da se zemljište koristiti, odnosno da će se na njemu graditi, da će biti privedeno urbanističkoj nameni, jer to je cilj zakona, a druga stvar, ostvariće se određeni prihodi. To dalje sasvim sigurno znači da to što ranije nije moglo da se gradi, sada će moći da se gradi. Rezultat našeg rada jeste da se deset puta danas više gradi u Srbiji nego što je to bilo pre dve godine. Prema tome, ja se slažem da su rezultati ti koji opredeljuju određene vlade i rezultati su opredelili, na kraju krajeva, i da građani izaberu Srpsku naprednu stranku, koja radi prethodnih godinu dana u interesu države, a ne u interesu tajkuna. Kad postavljate pitanje da li su zakon pisali tajkuni, meni je to gotovo smešno, zato što znam, u svim resorima gde ste radili i gde ste vladali u prethodnih deset godina, da, svi su zakoni rađeni u dogovoru sa tajkunima, zato što je mnogo bilo bolje nedefinisati stvari i kad ih nedefinišete, onda je sve moguće, nego definisati. U ovoj zemlji se danas živi bolje i ova Srbija će imati privredni rast, za razliku od prethodnih godina kada ste vi bili na vlasti. To je razlika. I na žalost vašu, ali na sreću našu, niste na vlasti, ali ne možemo da zaboravimo ono što ste radili prethodnih 15 godina. Prvu repliku ima Zoran Babić.

Dostojanstvo Narodne skupštine je uniženo u onom trenutku kada bilo koji od narodnih poslanika komentariše bilo koju sudsku presudu. Unižavanje dostojanstva Narodne skupštine je onda kada se ova sala Narodne skupštine pretvori u sudnicu, kada postajemo advokati, sudije, tužioci, a malo pre smo videli da je gospodin Stefanović uzeo ulogu advokata gospodina Šarića i gotovo je protestvovao zato što je Šarić zaplakao danas pred presudom koja je danas izrečena u Specijalnom sudu za organizovani kriminal na 20 godina. Izrekao je neke stvari koje mogu da izreknem ja, kao diplomirani mašinski inženjer, ali neko ko je diplomirani pravnik ne bi smeo da kaže – pušten je Mišković. Ne, nije. Postupak traje. I mešanje u postupak na način što se navija za puštanje Miškovića. A šta je radio bivši režim, šta je radio pred Miškovićem, šta je radio pred Bogićevićem, šta je radio pred Perčevićem, šta je radio pred Đurićem, šta je radio pred Borovicom, šta je radio pred desetinama i desetinama tajkuna koje ste stvorili? Stajali ste mirno pred njima, tražili ste i dobijali ste naloge od njih, izvršavali ste te naloge. E, takav je odnos vaš prema tajkunima, a sada nastavljate da ih branite u ovoj Narodnoj skupštini, koristeći Narodnu skupštinu kao pozornicu i kao sudnicu. E, to je unižavanje dostojanstva Narodne skupštine i ja vas pozivam, gospođo predsednice, da takve stvari ne dozvolite, a sudski organi neka rade svoj posao. Pravosuđe neka radi svoj posao. Ja kao odgovoran čovek i član Srpske napredne stranke nikada ni jednu presudu neću komentarisati, jer je pravosuđe nezavisna grana vlasti.

Gospođo predsednice, prekršen je član 103. i član 106. Zašto? Zato što prethodni govornik, prvo, nije dobio reč neposredno nakon učinjene povrede, nego tek kada je ministarka završila, što nikako nije bilo moguće da se izvede, a onda je govorio o svemu sem o povredi Poslovnika, tj. još jednom, po hiljaditi put je zloupotrebio, tj. vi ste dozvolili da on zloupotrebi Poslovnik i da replicira mojoj malenkosti i da govori ovde o tome kako ne smemo da komentariše-mo sudske presude, a on uporno to radi već tri godine, čak i danas, dok vama to govori. To je jedna neverovatna sposobnost da čovek gleda u sebe i uspešno beži od sebe, na očigled celog nacionalnog auditorijuma. Ja mu stvarno odajem priznanje. Treba imati ne znam kakvu snagu pa reći predsednici Skupštine – zamislite, oni komentarišu presude, a onda iskoristi dva minuta da priča o presudama, o Miškoviću, o Šariću i ne znam čemu. Naravno da on sebe ne čuje, jer valjda nema taj kapacitet dok izgovara te reči, ali, vi biste trebali, predsednice, da ga prekinete, da reagujete, ako ništa drugo, zbog ova dva člana, a ne zato što sam ja ili on u pravu. Mislim da ovo nije korektno, samim tim što se više puta stavljaju reči koje nisu izgovorene u usta narodnih poslanika i onda se to koristi za neprikladne replike, a ministarka je dala sasvim dovoljno materijala da se ova rasprava nastavi u pravcu razotkrivanja onoga što nije dobro u tekstu zakona. I nije mi jasno zašto nismo mogli tim putem da idemo, nego se sada komentarišu, od strane gospodina Babića, presude, sa vidnom nervozom, zato što zna da je to istina. Njegova nervoza je ultimativni dokaz sopstvenog suočavanja sa promašenim rečima i lažnim nadama koje su dali građanima Srbije.

Gospođo Gojković, član 108, stav 1. Ukoliko je tema Narodne skupštine Zoran Babić, u redu je. Može gospodin Stefanović da govori i o povredama Poslovnika i o meni lično, ali ne mogu da dozvolim da neko ocenjuje da li sam ja nervozan, a za razliku od nekih koji su vrlo nervozni, pa im se ta nervoza ogleda preko psorijaze, ja je nemam i nemam čime da budem nervozan, već veoma ponosan na sve ono što smo radili i što radimo i danas, ali i u budućnosti. I dalje tvrdim da niko od članova SNS, niti ja lično, nikada, a postoji stenogram koji može o tome vrlo jasno da svedoči, nismo komentarisali ni jednu sudsku presudu, niti ovde imamo i jednu sudsku presudu, osim presude gospodinu Šariću, ali se vidi nervoza sa druge strane kada se govori o presudama gospodinu Šariću, a još veća nervoza zbog sudskih postupaka protiv onih pred kojima su stajali mirno, zbog kojih su pravili zakone, zbog kojih su sprovodili politiku, kako se kod mene u Šumadiji kaže, hranili masnu gusku. Ko je stvaralac tajkuna u Srbiji? Ko ih je stvorio? Mislim da je prekršen Poslovnik i član 107. i član 108, jer se govori o ličnim stvarima, naročito kada se govori o nečijoj nervozi. Ako je nečija nervoza, mislim da je to sa druge strane zbog izgubljenih beneficija kroz vlast koju su vršili bahata, ali i zbog prijatelja koji više sada posećuju neke zgrade u Ustaničkoj ulici.

Ovo je zloupotreba i tako ću uraditi i drugima.

Kod nas u našem društvu, koje je vrlo surovo, ljudi prosto su obeleženi ako imaju nekakvu bolest, pa im je teško da to javno i priznaju. Mi smo vrlo surovo društvo i zaista ne mogu da se složim sa ovakvim načinom diskusije. Mogla bih mnogo da govorim o psorijazi, ali ću se uzdržati zbog ove osobine našeg društva. Izvolite. Član 109. predsednice. Međutim, ono što ste trebali učiniti je da gospodinu Babiću odmah bez odlaganja izreknete opomenu zato što po članu 109. koji se neposredno obraća drugom narodnom poslaniku upotrebljava psovke i uvredljive izraze. On je govorio lično i u svojstvu narodnog poslanika na jedan krajnje neprimeren način što ste i vi primetili. Međutim, ono što se ne slažem je da umesto vaše uzdržanosti ste trebali reagovati i sada ovog trenutka izreći opomenu gospodinu Babiću. Ovo što je uradio gospodin Babić je vrhunac nepristojnosti i necivilizovanog ponašanja i nije mu prvi put. Nije gospodin Babić ni lekar i nije gospodin Babić čovek koji je kadar po bilo kom osnovu da vrši analizu i da daje dijagnoze narodnim poslanicima. Uporno to radi i još vam viče – nervoza je bolest, a zna vrlo dobro šta je uradio i zna vrlo dobro jedan latinski izraz koji je upotrebio. Mislim da, predsednice, u ovom trenutku, vi, siguran sam, u sebi znate da sam u pravu. Morali ste reagovati. Morali ste šefa poslaničke grupe SNS kazniti i da gospodin Babić sebi na Administrativnom odboru izglasa opomenu zato što je preterao. Ovo je nečuveno, neviđeno ponašanje. Zašto se to toleriše, ja ne znam. Ako vam se ne sviđa šta govorim, ako smatrate da sve što govorim nije tačno, slobodno me napadajte argumentima, govorite šta god hoćete. Ali, ovo što je sada potegnuto, to je ispod svakog nivoa. To je ispod svakog nivoa. Hvala. Dajem pauzu sebi deset minuta. Molim vassve da se usmerimo na raspravu o ovom zakonu. Reč će dobiti Boban Birmančević i pričaćemo isključivo o zakonu. Mislim da smo prešli svaku, svaku granicu naše međusobne komunikacije. [[Posle pauze]] Možemo da nastavimo sa radom.

Dakle, pričamo o zakonu, tako sam odlučila, nema replike. Znači, Zoran Bojanić je na spisku. Idemo tako kako spisak i postoji. Pogrešila sam, idemo redom kako je ko na spisku i prihvatam intervenciju poslanika. Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća. Gospođo ministarko, gospođo i gospodine iz Ministarstva, pre svega bih rekao par reči o onom drugom zakonu, o kome danas nismo mnogo štošta i govorili, a to je Predlog izmena i dopuna Zakona o otklanjanju elementarne nepogode, poplave u Republici Srbiji. Za divno čudo, očekivao sam danas da ćemo svi podržati ovaj predlog zakona, odnosno ova dva člana koja se menjaju, upravo iz razloga da rešimo sve one probleme koji nisu rešeni do datog roka, a u zakonu piše u roku od godinu dana od dana donošenja zakona. No, vidim da pojedini poslanici i tu nalaze način da reklamiraju sebe, da drže političke govore i da na tuđoj nesreći misle da su zaradili nekakve poene. U svakom slučaju, SNS će podržati ovaj predlog zakona i sigurno ćemo jedinstveno glasati za Predlog izmena i dopuna Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji. Što se tiče Predloga zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, za divno čudo poslanici prethodnog režima celog dana se upinju sa velikim žarom da dokažu nešto što nije dokazivo i nešto što su imali vremena dugi niz godina da reše, da poboljšaju sve te zakonske predloge, da donesu, na kraju krajeva, i ovaj zakon, a ne da se donese prvo Zakon o privatizaciji gde niko od onih zemalja bivše Jugoslavije nije to uradio. Prvo su uradili privatizaciju, a nakon toga konvenciju. Znači, mi lečimo nešto što smo nasledili i bolesti koje smo nasledili. Malo pre se pominjalo da ne trebamo da se vraćamo u prošlost. Pa, moramo da se vraćamo u prošlost. Neki pokušavaju da zaborav prekrije sve, kao u onoj pesmi„Zaborav, snegovi i šaš“ Ne možemo da zaboravimo. Nismo mi 2012. ili 2014. godine nasledili nešto idealno. Nije teklo med i mleko, pa je SNS za ovu godinu dana, kako smo nosioci vlasti, ili za tri godine kako učestvujemo u vlasti od 2012. godine, učinila nešto loše i donela neke loše zakone i loše činila za ovu zemlju. Ne, mi smo kao država, kao nacija obezvređeni u svakom pogledu bili do te 2012. godine. Nismo imali ništa. I ono što je funkcionisalo, te 2012. godine nije funkcionisalo.

Sve ono što je gospoda iz bivšeg režima danas pričala bilo je bez argumenata i bez ponuđenih rešenja. Ličilo mi je mnogo na neke političke paralele i političke govore. Pričalo se o članu 6, o članu 8, o članu 12, pričalo se o Ustavu, a svi dobro znamo da je upravo Ustavni sud i doneo odluku da je njihov predlog zakona bio neustavan. Ono što je vrlo ružno danas bilo, u izlaganjima pojedinih poslanika pominjali su se radnici lokalnih samouprava, kao da su oni nekakvi krivci zašto nekakvi zakoni, na kraju krajeva i o javnoj svojini i o svemu, nisu doneti. Nemojmo zaboraviti, 2012. godine mi smo nasledili sve te iste radnike. Znači, neko drugi je ipak kriv. Nemojmo svaljivati krivicu na onoga koji kriv nije. Što se tiče samog zakona, neću mnogo dužiti, s obzirom da 90% onoga što sam ja zamislio da govorim rekla je koleginica Ivana Stoiljković, tako da nemam nameru ni razloga da ponavljam, a mislim da je i ministarka dosta dobro obrazložila zakon. Ono što je najbitnije, ovaj zakon omogućava, na kraju krajeva, i završetak postupka privatizacije građevinsko zemljište u Srbiji i konačno će biti pravo korišćenja ukinuto na građevinsko zemljište kao relikt nekih prošlih vremena, kao neko kvazi svojinsko pravo. Predlogom zakona stiču se i uslovi za mnogo obimnije investiranje u građevinarstvu, jer svi žele da grade kada imaju sigurnost, da grade na zemljištu čiji su i vlasnici. Pretpostavke stručnjaka su da će ovaj zakon, odnosno njegovo usvajanje uticati pozitivno kako na stanogradnju, tako i na dolazak investitora u drugim privrednim granama i na taj način do otvaranja novih radnih mesta. Ovaj predlog zakona je samo nekakva kruna ili nekakav završetak postupka koji je započet davne 2006. godine. Da li neko nije hteo da ga završi donošenjem Ustava, a nakon toga i 2009. godine donošenjem onog zakona o planiranju i izgradnji, da li neko nije hteo da ga završi kako treba, nije imao volju ili nije želeo, videćemo. U svakom slučaju, ovo je jedan dobar, kvalitetan zakon. Pored tri predloga koja su u javnoj raspravi postojala, mislim da se Vlada odlučila za najbolji predlog. Na kraju krajeva, svi znamo da su održane četiri javne rasprave u Subotici, u Valjevu, u Nišu i da je tu sve konkretne predloge i sva konkretna rešenja koja su ponuđena ministarstvo prihvatilo i da je implementiralo u zakon.

Hvala, predsedavajuća. Uvažena ministarko sa saradnicima, kolege poslanici, ja ću danas govoriti o Zakonu o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji. Jasno nam je svima da postoji potreba da se produži važenje Zakona o otklanjanju posledica poplava u Srbiji do decembra 2015. godine, kako bi se pružila pomoć fizičkim i pravnim licima koja su pretrpela štetu od elementarnih nepogoda na području pogođenom poplavama do konačnog stupanja na snagu ovog zakona. Što se tiče Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, na osnovu izveštaja i nalaza državnih organa, javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave, predlagala je državne programe obnove po oblastima koje je donosila Vlada. Do sada je utrošeno oko 50 miliona evra za pomoć u obnovi oštećenih i porušenih stambenih objekata. Primljena pomoć ne obuhvata sredstva za sanaciju vodotokova, iako su ona značajna i stvorila su uslove za normalno funkcionisanje i nivo zaštite koji je nešto iznad nivoa koji je postojao pre poplave. Ovo je stvarno stanje na terenu, iako je sam postupak popravke kasnio u odnosu na potencijalni rizik od jesenjih voda. Inače, imam podatak da su prihodi koji se ubiraju za regulaciju vodotokova na republičkom nivou gotovo dva puta veći od rashoda za ovu namenu. Moj grad usled majskih prošlogodišnjih poplava pretrpeo je velike materijalne štete. Na području grada Čačka je pre donošenja zakona u skladu sa tada važećim propisima sprovedena organizacija i koordinacija komisija za procenu pričinjenih šteta. Od majskih poplava angažovano je preko 60 članova komisija koji su volonterski radili, uglavnom preko mesec dana, a to su bili zaposleni iz gradskih uprava, javnih i komunalnih preduzeća, Ministarstva poljoprivrede, Agronomskog i tehničkog fakulteta, Instituta za voćarstvo, kao i volonteri sa posebnim specifičnim znanjima. Formirane su komisije za procenu štete na objektima, komisije za procenu štete pričinjene u poljoprivredi, na infrastrukturnim objektima i komisije za procenu štete na stvarima u domaćinstvu. Zahvaljujući obimu štete, sa jedne strane, i veličini grada, odnosno prisutnosti odgovarajućih institucija u gradu, sa druge strane, bilo je moguće formirati komisije sa odgovarajućim kvalitetom i brojem članova. U ovom slučaju je bila dovoljna svest i moralna odgovornost za uredno izvršenje ovih zadataka, ali je neophodan sistem u kome se zna ko je zadužen i odgovoran za popis šteta i kolika je naknada za njihov rad. Ovo zbog toga što su oni npr. izostali sa svojih redovnih poslova, a u Čačku je poplavom bilo pogođeno do 10% stanovništva, dok su ostali trpeli posledice zastoja u radu nekih od ključnih javnih službi, tj. nije bilo moguće angažovati npr. lica sa tržišta rada. Poseban segment, o kome ni do danas nije postignut konsenzus državnih organa, je šteta u okviru privrednih subjekata, na koju se primenjuje važeća regulativa. Mislim na uputstvo o jedinstvenoj metodologiji za procenu šteta od elementarnih nepogoda iz 1987. godine i uredba koja važi od 2001. godine, kojom nije jasno definisano koji nadležni organ je u obavezi da na osnovu procene štete izvrši umanjenje PDV na oštećenoj pokretnoj imovini privrednih subjekata, tj. i dalje postoji bilansno opterećenje privrednih subjekata oštećenom pokretnom imovinom koja uključuje materijal, nedovršeni proizvod, robu i opremu. Celokupni sistem uzbunjivanja, obaveštavanja i opremanja lica zaduženih za rad na terenu tzv. civilna zaštita je tek nakon poplava proceduralno i formalno formiran što je slučaj u 99% gradova i opština naše zemlje, tj. ceo trošak civilne zaštite, pada na lokalnu samoupravu što je gotovo sigurno, da finansijski slabije lokalne samouprave ne mogu to da isfinansiraju, a kompletno opremanje iz tekućih prihoda nije moguće u narednih par godina. Na primer, u Čačku to uključuje opremanje i obuku preko hiljadu lica. Što se tiče dodele pomoći za stambene objekte, kvalitet rada je dokazan kroz 496 prvostepenih rešenja koja su izdata kroz upravni postupak u rekordnom roku što je i ukupan broj žalbi manji od 5%, što je nabolji dokaz transparentnosti i pravičnosti u dodeli pomoći kroz jedan kompleksan postupak. Ukupna tj. distribuirana pomoć je 80 miliona 730 hiljada dinara. Dodela pomoći za privredne subjekte kroz 50 upravnih postupaka dodeljena je pomoć za 40 privrednih subjekata gde je samo jedan privredni subjekt se žalio na rešenje. Veliku pohvalu zaslužuju zaposleni gradske uprave koji su radili predano na ovim poslovima. Kroz dodelu pomoći za poljoprivrednike iz donacije je podeljeno preko 20 miliona dinara i to iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine 553 setvene jedinice kukuruza, 7.056 litara dizel goriva. Kroz donacija kao što su 208,3 tone koncertovanih hraniva za goveda, 44,5 tona semenske pšenice, 53,4 tone mineralnog đubriva i druga semenska roba kao i plastenici. Donatori iz Srbije, mislimo pri tome na zadruge, 102,5 tona stočne hrane. Značajna je i pomoć drugih neinstitucionalnih donatora gde je bilo neophodno da postoji registar onoga što se donira kako se ne bi pojavljivali profiteri u ovakvim situacijama. Kada su štete u pitanju, na objektima u individualnim domaćinstvima u iznosu od 136.190.479, na objektima privrednih subjekata 24.710.347, na objektima javnih preduzeća 23.483.564. Ovu procenu štete izvršila je stručna komisija Grada Čačka koju čine licencirani građevinski inženjeri. U majskim poplavama štetu je pretrpelo 506 domaćinstava u vrednosti od 69.731.700 dinara. Kada govorimo o poljoprivrednim kulturama ukupna poplavljena površina je iznosila 1.902 hektara, a procenjena poljoprivredna šteta 812.672.180 dinara, a ukupno je prijavljeno 1.171 domaćinstvo. Koristim priliku da vas informišem kada su majske poplave bile, da na delu autoputa u Preljini, da su odnele pristupnu saobraćajnicu postojeće bujice. Bilo bi dobro da struka kaže svoje i da se projekat prilagodi novonastaloj situaciji jer je izvođač radova tu lokaciju zatrpao zemljom tako da postoji bojazan usled nekih novih sličnih situacija, novih bujica, budu odneti kasnije i automobili. Zbog samog nasipa stalno se plavi 30 domaćinstava koji nikada nisu bili pre toga u plavnom području. Svaki privredni subjekt na bazi sopstvene, materijalne i krivične odgovornosti vrši procenu i o istoj dostavlja izveštaj jedinici lokalne samouprave. Potpisuju, dakle, izjavu i čime ta lokalna samouprava priznaje štetu. Bitno je da znamo da ove podatke treba uzeti sa rezervom, jer dobar deo oštećenih zaliha i opreme je moguće prodati kao oštećenu robu što može da utiče na finalan iznos štete iskazane u završnom računu za tekuću godinu svakog pojedinačnog privrednog subjekta. Ukupna šteta nastala kao rezultat poplava i koja je prijavljena republičkim organima je 1.769.478.930 dinara. Iskreno verujem da će novi zakon koji je sada u pripremi na jedan sveobuhvatan način regulisati ovu oblast. Kao što ste i vi sami rekli ministarko, akcenat treba staviti na preventivu, na smanjenje elementarnih nepogoda i katastrofa. Bezrezervno podržavam sve aktivnosti iz državnih programa obnove i u danu za glasanje svakako ću podržati ove izmene zakona. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima Boban Birmančević. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovana potpredsednice Vlade, poštovani gosti, poštovane kolege, poštovani građani, vrlo bitan zakon, zakon na koji čekamo već desetak godina i verovatno da je od 2006. godina kada su sa promenom Ustava stvoreni uslovi da se izvrši i da se donese ovakav zakon, verovatno bi i privreda države Srbije i uopšte privredni ambijent bio sasvim drugačiji da je to doneto na vreme, da su prethodne vlade imale smisla i da su znale kako treba i šta treba uraditi za svoje građane, odnosno za svoju privredu. Kroz adekvatna zakonska rešenja da obezbedimo realne uslove, da privreda, odnosno privredni subjekti posluju bolje, upravo je omogućeno i biće omogućeno donošenjem ovog zakona. Predlog zakona da se izvrši pretvaranje prava korišćenja u vlasništvo u suštini donosi onu prednost koja je bila potrebna potencijalnim investitorima da krenu i bolje i agresivnije, odnosno sa više sredstava i sa većim brojem radnih mesta u Srbiji. Međutim, to do ovog zakona nije bilo moguće. Realno, želim da građani znaju, da podelim sa njima, preduzeća koja su kupljena kroz proces privatizacije ili kroz proces stečaja ili na bilo koji drugi način jednostavno su kupljena sa takvim statusom da su imali zemljište samo na upotrebu, a ne u vlasništvu. Upravo ti ljudi koji su kupili ta preduzeća sada kada uz pomoć ovog zakona budu imali uslove da kupe to zemljište po tržišnoj ceni imaće način da ulažu i da investicije budu podignute na sasvim viši nivo nego do sada. Ono što je u toku dana opozicija radila upravo je već viđeno, neosnovano i po svaku cenu osporavanje zakona koji je i suštinski rađen kako treba, ima jasan cilj i jasno se vidi u kom smeru se kreću odluke koje su ovim zakonom definisane. Svakako da onaj ko želi da radi znaće da radi na svome i imaće sigurnu budućnost. Ono što je osporavano, ne znam iz kojih razloga u delu procene koja će u ovom slučaju biti zakonom određena, jedinicama lokalne samouprave, ja ne vidim ništa sporno i zaista podržavam tu odluku da jedinice lokalne samouprave odlučuju, odnosno donose odluku o tržišnoj vrednosti nepokretnosti, odnosno zemljišta koje je predmet konverzije. Ako imamo u vidu da je upravo poreska služba donosilac odluke koliko vrede nepokretnosti na području bilo koje jedinice, ne vidim zašto ne bi bile dovoljno adekvatni i dovoljno sposobni da procene kolika je tržišna vrednost zemljišta na kome se određeni objekti nalaze. Ono što je još bitno reći to je da je neozbiljno i neodgovorno i neosnovano da ministri iz hladovine ili senke kako ih već nazivaju osporavaju zakonza koji niko i ponavljam niko nije imao snage da ga predloži i da ga donese, a evo upravo ova vlada i ovo ministarstvo je dalo jedan sveobuhvatan adekvatan predlog zakona koji jasno definiše sve. Neka osporavanja o roku od 99 godina su takođe neosnovana imajući u vidu da svako ima pravo da uloži svoja sredstva na takav način da kupi zemljište i da bude vlasnik tog zemljišta ili da nastavi da ga koristi kao što je do sada ali uz određenu nadoknadu i taj rok može biti do 99 godina pri čemu u bilo kom periodu tih 99 godina kada vlasnik objekta na određenom zemljištu bude smatramo da su se njemu ispunili uslovi, da podnese zahtev i da kupi to zemljište. To je jednostavno tržišna orjentacija i mi moramo da stvorimo uslove. Upravo ovo ministarstvo i ovi zakoni koji se u niz donose. Ovo je jedan od jako bitnih zakona koji se naslanja na Zakon o planiranju i izgradnji i otvara vrata svih onih kojizaista ozbiljno žele da rade. Svi oni koji pokušavaju u Srbiji u lokalnim samoupravama, u pokrajini, u Republici da urade nešto dobro za svoje građane upravo su sa investitorima dolazili u problem i pitanja – a šta je sa konverzijom. Evo, konverzija će uz naravno raspravu u ovoj Skupštini i određene korekcije koje ćemo mi kao poslanici moći da uradimo, verovatno za dva-tri dana biti izglasana i samim tim više nećemo morati našem investitoru da objašnjavamo da možda će biti, videćemo sa ministarstvom, zvaćemo ministarstvo, imaćemo zakon koji je jasno uredio ovu oblast i otvorio vrata investitorima. Ono što još želim da kažem, očekivao sam zaista jednu ozbiljniju raspravu i o zakonima o poplavama. Zaista je to zakon koji je zaslužio, odnosno ne zakon, nego dela i sve preduzeto od strane Vlade i od svih ministarstava vezano za poplave, zaista je bar za pohvalu ili bar za neko pozitivno mišljenje, ali da u celodnevnoj raspravi koju smo imali sa kolegama iz opozicije niko nije prepoznao. Toliko je toga urađeno za građane, ne samo za one na poplavljenim područjima nego i šire, upravo zahvaljujući Zakonu o poplavama i ovo što sada želimo ključno je samo promena roka do kraja godine. Imajući u vidu da nismo uspeli da uradimo sve ono što je bilo potrebno, a urađeno je puno, koliko je urađeno najbolje mogu da posvedoče upravo stanovnici poplavljenih područja, stanovnici koji su bili u problemu i koji su jedinu svetlu tačku videli upravo u Vladi i Vlada im je adekvatno odgovorila i zato svi ovi ministri i svi članovi ove Vlade i poslanici sa punim pravom mogu da odu na ta područja i da se uvere i sami koliko je i šta je urađeno i mostovi, putna infrastruktura, vodotokovi, kuće, razni drugi infrastrukturni objekti samo su pokazatelji šta je sve urađeno u junu mesecu, odnosno pre samo dva meseca u maju su potpisani novi ugovori, obezbeđena su nova sredstva koja će naravno ponovo biti upotrebljena za sanaciju od poplava. Dolazim iz grada Šapca gde smo imali jako, jako ozbiljne probleme. Vlada je odreagovala na pravi način, zaštitila grad i ono što znam i mogu da najavim, naravno i uz pomoć ovog ministarstva, to je upravo izgradnja nasipa na potezu Čevrntije u dužini od 5,3 kilometara, koja će već u avgustu, ja mislim da će biti javni tender i da ćemo vrlo brzo zaštiti Šabac od neki eventualnih budućih poplava. Ono što je bitno za dešavanja vezano za ovaj zakon upravo je prevencija. Upravo na toj prevenciji radimo ovu godinu od kako smo izašli iz onih poplava, otklanjamo posledice i radimo preventivno kako bi upravo sprečili neke buduće vanredne situacije koje će možda biti, možda neće, ali se moramo spremiti maksimalno odgovorno.

Poštovana predsednice, poštovana ministarko, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, jako mi je žao što nema mojih bivših stranačkih prijatelja iz Demokratske stranke da im kažem koliko sam ponosan što sam davne 2002. godine kao član predsedništva u tri mandata i kao jedini privrednik u vrhu Demokratske stranke, napustio Demokratsku stranku demonstrativno, jer se nisam složio sa kako sam ja tada nazvao globalizacijom srpske privrede. Ja i moji privrednici tada smo zagovarali model vaučerske privatizacije, kako su radile pametne zemlje Češka, Poljska, Slovačka, pa kasnije malo i Slovenija, itd. Niko nije hteo to da čuje, pa evo gde se nalazi danas srpska privreda. Ja sam zaista zahvalan ministarko da ste se setili, da ste kao i mnoge druge stvari dobro uradili pa je danas pred nama ovako izuzetno lep, kratak, jasan zakon. Ja sam kao privrednik imao brojne razgovore sa mojim kolegama iz Udruženja za privredni preporod Srbije i mislimo da ovaj zakon dolazi u pravo vreme kada treba da pokrenemo projekte, uposlimo Srbiju zajedno, da se ne desi kao kada sam se ja vratio davne 1985. godine iz Nemačke gde sam živeo i radio 14 godina, imao svoju firmu. Kada sam došao našao sam se kao Srbin, prosto začuđen šta to znači sada da ja platim nešto, a da nije moje, a da ne kažem onu reč šta znači graditi u tuđe, itd. Ovo je jedna prava stvar, mogu da zamislim kako je strancima, čak šta više imam dosta i pitanja i odgovora i kontaktiram, moja firma izvozi preko 70% proizvoda. Ima 300 zaposlenih, proizvodimo oko 2.000 proizvoda, tako da stalno sam van zemlje i ljudi pitaju, jako su zadovoljni ovom Vladom, ipak se uvodi red. Ono što je bilo ranijih godina haosa i javašluka gde se nije znalo šta je mito, korupcija, svedeno je na minimum, itd. Obično postavljaju pitanja, upravo često postavljena pitanja na koja zaista nisam imao odgovor šta to znači korisnik zemlje, šta to znači da ja kupim fabriku a da je ona na tuđem zemljištu, šta to znači kada ja tu fabriku ili to ne mogu da intervuiram, odnosno zemljište ne mogu da intervuiram, odnosno ako ja hoću sutra da prodam, ja to teško mogu da prodam jer niko pametan a obično pametni ljudi imaju dosta para, pod uslovom da nisu mafijaši. Postoji pitanje kako ja sutra da otuđim to ako se meni ne isplati, pokajem se iz nekih razloga, skoro nikako, a tek naši privrednici, gospođo ministarka postavljaju brojna pitanja kada treba intabulacija da bi dobili neke kredite, podili kredite u ovakvom bankarskom sistemu koji se potpuno raspao u prethodnom periodu zahvaljujući prethodnom režimu, pa da bi se dobio kredit morate hiljadu dokumenata i papira da dostavite da bi ste mogli da intabulirate, itd. Stvaranjem ove mogućnosti da svaki privrednik ko želi može zemljište koje je dosad bilo svačije i ničije da prevede i da to bude od njegove firme. Olakšava se 90% ja bih rekao,poslovanje i rad sa bankama će moći lako da intabulira svoju imovinu kompletnu, a ne da se postavlja pitanje šta je sa zemljištem ako je samo zgrada vaša koju ste pravili, itd. U kontekstu toga, ja sam predložio dva amandmana i ja bih vas zamolio da proučite moje amandmane. Oni ne potiču od mene već od velikog broja privrednika i to bi bio dobar gest zaista da napravite, da konačno i domaći privrednici dobiju neku stimulaciju za razliku gde opet zahvaljujuću mojoj bivšoj demokratiji, DS i drugim strankama u koaliciji, favorizovani su daleko više, višestruko, strane firme, samim tim što su im tada poklanjali i odricali se i komunalija i čitavi energetski sistemi su besplatno gradili. Vi znate na 110 kilovatnu trafo-stanicu u blizini Jagodine odakle ja dolazim, tačno je u Batočini, poklonjena je, koja košta nekoliko stotina hiljada evra, itd, čak i miliona sa dalekovodom, poklonjena je nekoj firmi, oslobođeni svih komunalija, oslobođeni apsolutno svakih naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, sve je to neko plaćao, taj neko smo mi, domaći privrednici. Zato vas molim da proučite dobro ova dva moja predloga, to nisu moja nego amandmani na kojima insistiraju moje kolege privrednici, a oni se odnose da razmotrite situaciju, ja znam da je teška situacija, da treba da napunimo budžet ali daleko mislim kao privrednik da nekim olakšicama, neki mali stimulans bi dao još više zaleta, snage i energije da pokrenemo ove projekte o kojima razgovaramo. Ako bi eventualno prihvatili ova dva amandmana, ovaj jedan se odnosi da se iznađe rešenje nekako da se domaćim privrednicima koji se bave proizvodnjom, koji danas funkcionišu i rade, ne mislim na svoju firmu, moja firma hvala Bogu odlično stoji i rade, a to govorim u ime velikog broja privrednika koji su se upravo raspali zbog onog što sam u prethodnom izlaganju govorio. To je da im na neki način u skladu sa brojem radnika pokušamo da damo određene popuste ili oslobodimo jednog dela plaćanja konverzije jer su platili sve naknade, sve komunalije, sve ostalo, rade uspešno i na taj način bi bio dobar podstrek aktuelne Vlade, jer se čuje stalno na neki način, ja bih rekao, možda se i slažem sa njima, žalopojke – evo strancima sve dajemo; to je upravo bilo ranijih godina, sada je to sve svedeno na jedna manji obim, ali dalje stranci mogu da ulažu u svoju dobit, da je ne oporezuju, da je iznesu van, itd. Ne bih sada širio temu, da budem što je kraće mogući, pa vas molim, a to je čak i u skladu sa ustavnim načelima, član 84, posebno tamo gde ima veliki broj slučajeva gde su firme ulagali zajednički u infrastrukturu, čak i plaćali zemljište u pojedinim opštinama. Imam ovde konkretno jedan primer jednog privrednika, nije bitno odakle je, gde je pola miliona morao da plati i piše – naknada za zemljište koje se dodeljuje drugom ugovaraču i zemljište u opštoj upotrebi.

I jedan i drugi su u skladu sa zakonima, a odnose se da se ispravi neka krivda, što bi rekao narod, odnosno nepravda tamo negde gde je neko plaćao i gde je ostvario neka prava, da mu se to prizna. Toliko, ne bih dužio više. Ja sam uveren da će ovaj zakon doprineti, olakšati svima nama da sprovedemo projekat – uposlimo Srbiju zajedno, u vezi kojeg pregovaramo ovih dana intenzivno sa predstavnicima naše Vlade. Zovu se – uposlimo Srbiju zajedno, a to je organizovana proizvodnja, prerada, najveći mogući stepen i ono što je najvažnije danas, a to je organizovana prodaja u sopstvenim trgovinskim lancima, da i mi jednom krenemo, da naše lance izbacimo van zemlje, prvo u susednoj Hrvatskoj, pa u Bosni, pa u Sloveniji, koje ni u vreme sankcija čak nisu dozvoljavale da robne kuće beogradske, kao tadašnji veliki srpski brend, nije moglo da osnuje nigde van Srbije svoje robne kuće.

Verujte, ja sam imao svoju firmu, ali nije mi lako bilo. Reč ima narodni poslanik Zoran Babić.

Ja sam im na jednoj veoma kvalitetnoj diskusiji danas veoma zahvalan. Takođe ćemo govoriti i glasati iz razloga i koje ste vi, gospođo Mihajlović, danas u polemici sa koleginicama i kolegama iz opozicije izneli, jer su bili argumentovani, nošeni snagom argumenata, a ne snagom političke netrpeljivosti. Žao mi je što danas u sali, iako se nalazimo negde pred kraj radnog vremena, nema više narodnih poslanika iz opozicije, jer bi bar svojim prisustvom, ako ne diskusijom, pokazali poštovanje prema desetinama i stotinama hiljada ljudi u Srbiji koji su prošle godine bili na udaru poplava koje niko nije želeo, koje niko nije prizivao, zbog kojih niko u Srbiji, naravno, nije bio srećan i zadovoljan. Zakonom o izmeni Zakona o otklanjanju posledica od poplava u Republici Srbiji produžava se rok na 31. decembar 2015. godine i SNS će dati podršku ovom produženju roka iz najmanje dva razloga. Prvi razlog je transparentnost u postupku obnove do sada. Postupak obnove koji je nekako kad god se nešto desilo u Srbiji loše, da li je to bio zemljotres u Kraljevu, da li su to bili neki drugi zemljotresi, neke druge poplave, nekako je taj postupak uvek bio zagađen lošim stvarima, da ne kažem nekim stvarima zbog kojih se i o kojima danas brinu pravosudni organi Republike Srbije ili je bio zagađen time da obnova nije urađena na vreme. Tako i sada u bivšoj Kidričevoj ulici u Kraljevu, a zapamtio sam je kao Kidričevu zato što se u toj istoj ulici nalazi i Mašinski fakultet na kojem sam studirao od 1990. do 1992. godine, pre nego što sam prešao na Mašinski fakultet univerziteta u Beogradu, pa evo, i toliko godina posle obnove, posle zemljotresa, pa ljudi nisu mogli da se vrate u zgrade, jer nisu bile obnovljene. I na taj način je obnova i ceo taj postupak bio zagađen. Imam poverenje i dajem podršku ovom zakonu prvenstveno zato što su se svi građani Srbije podsetili na solidarnost, na solidarnost koja je nekako bila zaboravljena u našem društvu i nekako smo svi vodili računa samo to nama da se ne desi, a to što se dešavalo komšijama, rođacima, sugrađanima, sunarodnicima, nekako nas je bilo manje briga. U onim teškim danima u aprilu i maju 2014. godine, na jedan poziv premijera Vlade Republike Srbije, u Šabac se slilo na hiljade i hiljade volontera, ali ne samo u Šabac, već i u Obrenovac i u sve one gradove i opštine koje su bile pogođene poplavama. Zahvalan sam tim ljudima, jer bi šteta koja je nanešena i koja je velika i za mnogo bogatije i uređenije države nego što je to Srbija je velika šteta, a za Srbiju posebno. Ta šteta bi bila daleko veća da nije bilo tolikog broja volontera, tolikog broja ljudi koji su od svog malog odvajali, a oni koji nisu imali ni to malo, odvajali su svoju snagu, svoje ruke, svoju volju. Neki su odvajali možda par kvadrata stambene površine, pa su primali one ljude koji su ostali bez ičega. Zahvalan sam i daću podršku ovom zakonu zato što se i Vlada ponašala odgovorno, Vlada koja je bila u stalnom zasedanju, svi ministri koji su non-stop bili na terenu, svi ministri koje smo mogli da vidimo i u čamcima za spašavanje i sa ljudima i u helikopterima i na svim onim mestima na kojima je bilo neophodno da budu kako bi nivo štete bio što manji i broj žrtava što manji. Daću ovu podršku, i to je prvi razlog, a to je transparentnost u postupku, transparentnost u postupku prikupljanja sredstava za obnovu naše države, ali još važnije, transparentnost u postupku trošenja sredstava. Ne morate da verujete meni. Reći ćete – Babić će pričati subjektivno, verovatno. Ali, verujte izveštajima organizacije „Transparentnost Srbije“, koja je sprovela nadzor nad sprovođenjem postupka javnih nabavki u obnovi. U izveštaju ove organizacije se, između ostalog, navodi i da je uspostavljen mehanizam javnih nabavki na osnovu Zakona o otklanjanju posledica poplava je imao dobre efekte. Navodi se, takođe, da bi pravila prema kojima se sprovode, kao i iskustvo iz javnih nabavki sprovedenih u okviru obnove nakon poplava mogle da posluže za unapređenje redovnog sistema javnih nabavki u Srbiji. Šta ćete bolje kada jedna nezavisna organizacija da svu podršku poštenom odnosu i poštenom trošenju sredstava prikupljenom za otklanjanje posledica od poplava. Oni nisu jedini. Podsetiću vas, takođe, da u Izveštaju Zaštitnika građana stoji da su hiljade građanapretrpele ogromnu materijalnu štetu, kao i da su solidarnost građana, aktivnosti državnih organa, a posebno transparentan rad Vladine Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenim područjima, te pomoći iz inostranstva, pomogli u ublažavanju posledica. Malo je cinično i loše kada dođe komentar da ništa nije urađeno, da su ljudi ostali negde napolju, a onda dobijete podatke koji su javni, koji su transparentni, koji se nalaze na sajtu Vlade Republike Srbije i o kojima je pričala gospođa Mihajlović.

Zaključno sa 1. julom 2015. godine isplaćena je materijalna pomoć za ukupno 6.932 domaćinstva u Obrenovcu u ukupnom iznosu od dve milijarde dinara. Žao mi je što kolege koje su rekle da ništa nije urađeno ne žele, ne samo da zatvaraju oči, već beže od ovakvih podataka, jer nisu u sali. Sve porodice kojima je izdato pravosnažno rešenje za treću, četvrtu, petu kategoriju štete na stambenom objektu, a radi se približno o 80% od ukupnog broja oštećenih stambenih objekata, dobijaju i pomoć od Crvenog krsta, i to u iznosu od 210 evra u dinarskoj protivvrednosti, kao i građevinski materijal u težini od 200 kg, porodični higijenski paketi za zadovoljenje dvomesečnih potreba. Pomoć Crvenog krsta u tom iznosu od 210 evra do sada je dobilo preko 5.500 porodica u Obrenovcu. Neko malo pre reče, ne znam odakle, da je u obnovi urađeno samo stotinak kuća. Ne znam da li taj podatak nije dovoljan ili nije dobar, čak ni za jedan Obrenovac, a kamo li za čitavu Srbiju. Država je do sada zbrinula 142 porodice u Obrenovcu čije su kuće srušene u poplavama, i to 65 porodica je dobilo materijalnu pomoć u novcu za izgradnju nove kuće tamo gde izgradnja kuće nije bila moguća na istom prostoru, na istom placu. Za 77 porodica su izgrađene nove kuće površina od 60, 80 i 100 kvadrata. U izgradnji je još devet kuća u Obrenovcu, gde je trebalo prethodno rešiti neke imovinsko-pravne probleme, kao i tamo gde je nastala dodatna šteta zbog klizišta i svih onih problema koji su naknadno, posle poplava, zadesile ta područja. Ja sam izuzetno zahvalan svim ljudima koji su u toj obnovi pomogli, da li su to privatne fondacije od proslavljenog domaćeg našeg srpskog fudbalera Dejana Stankovića, preko odgovornih domaćih kompanija, ali ono što želim da kažem da je evropska porodica naroda iz sredstava, iz donacija EU obezbeđeno dodatnih devet miliona evra za dodatnu pomoć u radovima i materijalu za porodice kojima pomoć države nije bila dovoljna za potpunu sanaciju stambenih objekata. Sporazum sa EU je potpisan 30. juna 2015. godine i zbog toga nam je potrebno ovo produženje roka do kraja 2015. godine, kako bi pomoć do svakog čoveka, do svake kuće stigla, tako da je realizacija ovog novog paketa pomoći počela početkom jula 2015. godine. Koliko se Vlada ozbiljno odnosi, koliko se vladina Kancelarija za obnovu nakon poplava ozbiljno odnosi? Vodili smo računa i vodila je Vlada računa pa i o podstanarima. Ne samo o vlasnicima objekata, nego i o podstanarima, onim ljudima koji nisu imali sredstava za svoju kuću, svoj stan, već su bili podstanari, a u poplavama su ostali bez gotovo svega. U toku je realizacija programa pomoći korisnicima oštećenih, srušenih stambenih objekata u kojima su bili podstanari. U okviru ovog programa vrši se isplata pomoći za obnovu pokućstva u iznosu od 24.000 do 144.000 u zavisnosti od kategorije štete na objektu. Zaključno sa 1. julom, znači do pre 12-13 dana, pomoć u ukupnom iznosu od 34,4 miliona dinara je ostvareno po osnovu ovog programa i nju je dobilo 418 porodica u Obrenovcu. Mogu vam govoriti i o renoviranju u naselju „Braća Jugović“ i o socijalnom zbrinjavanju i o tome koliko je podeljeno pomoći poljoprivrednicima u Obrenovcu, a to je da je organizovana podela semena za presejavanje preko 1.600 ha zemlje u vlasništvu blizu 500 malih poljoprivrednih gazdinstava. Takođe, istim gazdinstvima je pružena pomoć u gorivu vredna približno 5,5 miliona dinara, odnosno 36 tona goriva, itd, itd. Mogao bih da potrošim verovatno još nekoliko sati ili celu jednu sednicu da govorim detaljno o svim stvarima na kojima je Vlada Republike Srbije, zajedno sa našim prijateljima, zajedno sa prijateljima iz EU, sa svih krajeva sveta, zajedno sa društveno odgovornim pojedincima i društveno odgovornim kompanijama, radila na obnovi naše države. Da li je moglo brže? ali da smo svi zasukali rukave, da smo se svi ponašali odgovorno i ozbiljno, da nismo spoticali, već gurali i pomagali, da nismo kao malo pre neke kolege koje su prosto navijale da bude nešto gore. Zar postoji humanija i bolja stvar oko koje je neophodno da se svi savijamo, kao i u onim danima i nedeljama kada su se poplave desile? Zar ne treba da se savijamo sada kada pomažemo tim ljudima koji su u poplavama ostali bez svega? Zbog toga što Vlada nije sedela skrštenih ruku, zato što ne sedi skrštenih ruku sada, zbog transparentnog i poštenog odnosa prema prikupljenim sredstvima, odgovornog odnosa prema tim ljudima, SNS će dati punu podršku ovom Predlogu zakona. Što se tiče drugog zakona, Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu ili Zakon o konverziji, ovako skraćeno da ga nazovem, izvukao sam nekoliko pravaca kritike koje sam mogao danas da čujem. Prvi pravac je bio – znate nije bilo dovoljno vremena. S obzirom kakve su neke današnje diskusije bile, vidi se da čak ni naslov niste pročitali. Kako protumačiti one ljude koji kažu – ovo je konverzija bez nadoknade i vi ćete ovim pokloniti ne znam koliko građevinskog zemljišta i daćete ne znam koliko sredstava, a nisu pročitali ni naslov? Podsetiću te kolege koje nisu pročitale naslov, podsetiću i sve ljude koji nas sada prate da ovaj zakon ima tačan naziv – Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz nadoknadu. Neko, gospođo Mihajlović, ko je bar pročitao naslov, siguran sam da ne bi danas govorio onako kako je govorio, jer da je pročitao naslov, a za ova dva dana je imao vremena barem da pročita prvu stranu, sigurno da ne bi govorio da ovaj zakon bez ikakve nadoknade poklanja ili daje građevinsko zemljište. Rekli su nisu imali dovoljno vremena da o ovome se izjasne, da pročitaju, da se upute u tematiku. Podsetiću i ono što ste vi govorili – na osnovu zaključka Odbora za finansije Vlade Republike Srbije raspored javnih rasprava je bio određen još pre nekoliko meseci, pa smo imali javnu raspravu u Beogradu 20. maja, pa u Novom Sadu 22. maja, u Subotici 28. maja, u Nišu 1. juna, u Valjevu 10. juna. Da li ste nekada na tim javnim raspravama, gospođo Mihajlović, videli bilo koga od čelnika bivšeg režima? Da li ste videli bilo kojeg narodnog poslanika iz opozicije ili narodnog poslanika bivšeg režima?

Verovatno da su bili primamljiviji beogradski restorani, splavovi, kafići, plaže, nego što je briga o stradalima u poplavama, nego što je briga o jednoj važnoj temi koju su imali 12 godina da izvrše na transparentniji, bolji i pošteniji način, pa je taj transparentniji, bolji i pošteniji način završio na Ustavnom sudu i Ustavni sud je rekao – ne znate, ne umete ili ne želite. Sledeća zamerka o kojoj sam danas čuo i o kojoj se danas govorilo je bila da je ovaj zakon, znate, loš i da ovaj zakon ide na ruku samo pojedinim, pošto sada više nije popularno reći tajkunima nego – vlasnicima grupnog kapitala. Podsetiću vas da je nacrt zakona koji je bio predmet široke javne rasprave, o kojoj sam govorio, a govorila je i gospođa Mihajlović u periodu od 20. maja do 10. juna 2015. godine. Takođe, nacrt zakona je dostavljen radi izjašnjenja na srpskom i engleskom jeziku Kancelariji za evropske integracije radi prosleđivanja Evropskoj komisiji. Kancelarija za Evropske integracije je prosledila nacrt ovog zakona Evropskoj komisiji, koja je 6. jula 2015. godine dostavila dopis kojim obaveštava ministarstvo da Evropska komisija nema primedbi na predloženi tekst nacrta zakona. I sada mi nije jasno kada su to neke kolege i koleginice iz poslaničkih grupa, koje su čuvari vatre evropskih integracija Republike Srbije, odustali od evropskih vrednosti? Od kada to pojedinci koji i evo sada ovako sa osmesima prihvataju ovu argumentaciju su veći evropejci od ljudi stručnih koji sede u Evropskoj komisiji? Ili će reći – da, odustali smo od evropskihvrednosti ili će reći da sva ona argumentacija koju su u žaru političke borbe tako prosuli danas tokom dana nije ispravna, jer jedno sa drugim ne može. Ili mislite da u Evropskoj komisiji sede ljudi koji su analfabet u odnosu recimo kolegu Božovića. I zato oni manje znaju, nego kolega Božović. Oni manje znaju da li je jedan zakon evropski, da li je ispravan, da li ima jedno opšte dobro, a ne pojedinačno ili je nekako taj, a nije prvi put, nije prvi put, a sećate se kako je gospodin Pajtić tako zdušno kritikovaoZakon o radu, a onda je ta kritika na volšeban način nestala posle nekoliko sati, jer je ustanovljeno da je on kritikovao svoj Zakon o radu. Ja se plašim da je neka polemika koja je danas vođena i neka kritika koja je upućena o ovom Zakonu o konverziji u stvari bila kritika o zakonu koji je bio usvojen2009. godine jer ovaj zakon o konverziji je urađen uz maksimalnu javnu raspravu i uz poštovanje i prihvatanje od Evropske komisije. Treći argument u kritikama koje sam ovde danas čuo, a to je da ovaj zakon neće otvoriti nove investicije. Ako sa jedne strane imate jednu navijačku kritiku, ostrašćenu navijačku kritiku – ovo neće, ovo je katastrofa, ovo neće otvoriti neke nove investicije, ni nova radna mesta, ništa i to od onih ljudi koji su investicija zabetonirali su Srbiju u odnosu na investicije, a onda su prihvatili prodaju Miškovićeve imovine i rekli su – pa, da to je direktna strana investicija, oni koji se hvale investicijama u Srbiji do 2012. godine, a uz investicije naravno idu nova radna mesta, ako znamo da je za period od četiri godine od 2008. do 2012. godine preko 400 hiljada ljudi ostalo bez radnih mesta, pa gde su onda te investicije? Da li možemo verovati tim i takvim ljudima kada kažu – ovo će zaustaviti investicije ili ćemo verovati Privrednoj komori Srbije i desetinama, stotinama hiljadama kompanija koje pripadaju, koje rade i funkcionišu u okviru Privredne komore Srbije?

Zašto ne reći kao argument onima koji kažu – ma, mi smo tamo na ne znam kojem mestu, pa da ali zbog vašeg Zakona o planiranju i izgradnji smo bili na 186 mestu od 191 države. Da li se hvalite time? Da li se hvalite time da nije postojalo nijedno radno telo u okviru Vlade RS koje se aktivno bavilo zajedno sa privrednicima, zajedno sa ostalim ogranima i telima Vlade da taj nivo ne bude u toj nekoj sredini, za koju samo osrednji kažu da je zlatna, da ne budemo više na 91 mestu, kao što smo sada. Prvi put je ova Vlada, Vlada Aleksandra Vučića i SNS formirala radno telo, kojim predsedava, ako se ne varam, predsedavate vi, gospođo Mihajlović zajedno sa vašim timom sa zadatkom da korak po korak, i ako znam koliko je teško popeti se jedno jedino mesto, i ako znam da nije dovoljno doneti zakon, već ga implementirati, pratiti godinu dana i kakvi su efekti svakog zakona, da bi mogli da očekujemo poboljšanje na toj listi. Ovo je Vlada koja je shvatila to kao problem. Ovo je Vlada koja radi na tome. Ne zabadamo glavu u pesak kao što su to neki koji su malopre kritikovali ovaj zakon radili godinama. Neću govoriti o nekim detaljima ovog zakona zato što su moje koleginice i kolege veoma kvalitetno govorili o tome. Ovo su zakoni koji će produžiti rok do kraja 2015. godine, dati šansu da se i na prevenciji, ali i onima koji su u poplavama izgubili mnogo, a neki i sve, poboljšati uslove života, dati krov nad glavom, ali kako smo malopre čuli od gospodina Birmančevića da se Červentija, nisam siguran da li sam dobro izgovorio, mislim da jesam, a bili smo zajedno gospodine Birmančeviću da se utvrdi i da Sava nikada ne bude pretnja Šapcu, već mesto gde se izlaziti, gde će pristajati brodovi, da Sava Šapcu ne preti ni kod Červentije, ali ni kod silosa gde smo takođe bili u onim noćima. Ovo je zakon koji će staviti tačku na jedan postupak za koji mnogi pre nas nisu imali ni hrabrosti ni znanja da stave tačku. Ovo je zakon kojim će se poboljšati stanje u budžetu RS zato što 50% tih sredstava ide u budžet RS, a ne u budžete tajkunskih kompanija, kao što je to bilo do sada, ali i u Fond za restituciju jer brinemo i o onima koji su nekada bili vlasnici ili polažu pravo nad tim zemljištem. Zbog svega ovoga izgovorenog danas od strane narodnih poslanika i narodnih poslanica SNS i vaše gospođo Mihajlović SNS će u Danu za glasanje podržati oba ova zakonska predloga. Zahvaljujem gospodine Babiću. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, iako za razliku od nekih poslanika koji slepo veruju tuđim očima ja verujem svojim očima.

Investicije od preko dve milijarde prosečno, tri mosta u Beogradu za pet godina, milioni kvadrata godišnje. Očigledno je u pitanju amaterizam i sposobnost. To što smo na Duing listi 186, to je iz prostog razloga što ste smenili DS iz vlasti u Beogradu, koja je do tada veštački zbog 100 miliona godišnjeg prihoda u budžetu povećavala mesto Srbije na Duing listi na 169. Koliko god se trudili i nakon ove žustre rasprave da govorite o tome koliko su poplave bile završene, bio sam pre nekoliko dana u Velikom Polju, ja ne znam da li imate svest o tome da ljudi nisu zadovoljni, da njihovi domovi i dalje nisu obnovljeni. Kada je u pitanju Krupanj, Smederevska Palanka, Paraćin, Svilajnac, situacija je manje-više ista ili slična. Obnova nije završena, a obećali ste 1. septembra prošle godine. Glasaćemo za zakon kada je u pitanju produžetak obnove, zato što i mi smatramo da niste dobro uradili svoj posao i daćemo vam još malo vremena. Kada je u pitanju Zakon o konverziji, o tome ću reći u svojih poslednjih nekoliko minuta, ukoliko imam, nešto više o tome.

Ja ne znam da li ima neki viši akt u državi osim Ustava. Za mene je Ustav svetinja i za sve nas. Kao čovek koji je završio prava to bi trebalo da znate. Dalje, kada govorite o tim velikim projektima, o tim mostovima i o svemu što ste radili, da li treba da se vraćamo na njihove cene i na vrednosti investicija?

Onda se ispostavilo da postoji jedna gotovo crna birokratija dok ste vi vodili ovu državu. U proseku se čekalo 267 dana na građevinsku dozvolu, a reći ću vam da sam ja dodelila određene građevinske dozvole nekima koji su čekali i po sedam godina dok ste vi bili na vlasti. Vreme koje je bilo potrebno da bi neko dobio priključak na struju dok ste vi vodili državu, jeste bilo 90 dana, a danas je to 15 dana, zahvaljujući radu ove Vlade. Danas zahvaljujući radu ove Vlade i Zakonu o planiranju i izgradnji građevinska dozvola se, rekla sam, u Beogradu dobija za sedam dana, ali po zakonu ispod 30 dana. Tako da, ja se ne bih na vašem mestu uopšte hvalila time šta ste radili, zato što bi mi bilo mnogo lepše da danas pričamo o nekim novim politikama, ali, nažalost, moramo da popravljamo sve ono što ste vi ostavili iza sebe. Zahvaljujem, gospođo Mihajlović.

Samo još jedan dodatni argument na sve to što je izgovorila gospođa Mihajlović, kada su bar ti mostovi u pitanju i sve to što je rađeno po Beogradu do pre neku godinu i činjenica da smo promenom vlasti u Beogradu zatekli istorijski najveći deficit od preko 22% Ništa od svega toga što kažete niste uradili od svojih sredstava, niti od realnih sredstava, već zato što ste opteretili Beograđane i zadužili za mnogo budućih generacija. Da ne govorim o onim pretplaćenim rekonstrukcijama Bulevara Kralja Aleksandra za preko 6,5 miliona evra, ili za mnoge druge projekte kojima se bavi tužilaštvo. Ne bih želeo da ulazim u tu vrstu zamke. Hvala Bogu da DS više nije na vlasti, jer dok je bila na vlasti, a ovo je Duing biznis lista, 2008. godine 149. smo bili na osnovu izdavanja građevinskih dozvola, a 2012. godine 179. Odličan napredak za DS, ravno 30 mesta smo pali, a oni samo iz političke ostrašćenosti mogu da govore da na biznis utiče samo da li će DS biti na vlasti ili neće biti na vlasti. Hvala bogu da nije i neće nikada više, jer nikada više ne smemo da tonemo ovako kako smo tonuli sa vašom vlašću. Zahvaljujem, gospodine Babiću. Dame i gospodo narodni poslanici, naravno da nije istina ovo što je malopređašni kolega govorio, ali to je, naravno, njemu na čast i obraz. Podaci postoje i zvanični su na sajtu. Ono što je vezano za odgovor gospođi Mihajlović, jeste da moram da vam kažem, ne bih da nisam diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nije zakon stavljen van snage, nego odredbe koje se odnose na konverziju 2013. godine. Znate li zbog čega? Ako ne znate, evo ja ću da vam pojasnim tu stvar. Iz prostog razloga što je ta konverzija omogućavala popust da neko ko ima npr. Luku Beograd, tržišnu vrednost od 400 miliona, da mu se oduzme ono što je platio u privatizaciji, 40 miliona, i mora onda da plati 360 miliona evra. Ustavni sud je za to rekao da nije moguće. Ustavni sud je rekao – gospodo, nema popusta, morate da platite sve, a vi danas poklanjate besplatno, bez naknade. E, u tome je suština. U članu 8, koji je najsporniji član ovog zakona, vi ste omogućili onome ko je stekao u sumnjivim privatizacijama vlasništvo nad određenim privrednim društvom, vi ste omogućili da neko dobije zemljište koje je izgrađeno bez naknade, a ono koje je neizgrađeno da preko institucije zakupa zemljišta izbegne plaćanje konverzije kada je u pitanju prebacivanje iz prava korišćenja u pravo svojine. To je suština i zato je zakon kriminalan i zato je zakon tajkunski i zato je DS protiv toga. Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade. Izvolite. O tome šta je suština, evo reći ću vam.

kao i član 103. stav 1, dakle, sve ono što je bila suština tog zakona vezano upravo za pretvaranje prava korišćenja, to je Ustavni sud poništio. Tako da, moram da priznam da opet kao diplomirani pravnik, ja nisam pravnik, to bi trebalo da znate. Što se tiče toga da neko ovim zakonom, ne neko, nego Vlada Srbije poklanja građevinsko zemljište izgrađeno ili neizgrađeno, ja mislim da zaista treba da pročitate naslov zakona još jednom, ali isto tako i da pročitate njegov sadržaj. Ono što je potpuno tačno, to je da ćemo mi ovim zakonom omogućiti, ne samo da se zemljište privrede urbanističkoj nameni, što nije bilo moguće prethodnih godina, nego ćemo sasvim sigurno omogućiti da, recimo, samo jedan hektar gradnje na tom neizgrađenom građevinskom zemljištu građevinskoj industriji generiše prihod od 3,5 miliona evra, npr. Dakle, učinićemo sve da se u Srbiji gradi po zakonu, a ne tako što nekome, odnosno ne tako kako ste radili vi, da ne govorim već više o tajkunima sa kojima ste pravili zakone i zbog toga mi danas ispravljamo sve to što ste vi radili. Zahvaljujem, gospođo Mihajlović.

Poslovnik, gospodine predsedavajući, član 107. stav 1. Znate, nije dovoljno kada malopre kolega Božović, a vi ga ne opomenete, kaže – pa, naravno, sve što je prethodni govornik govorio, sve to nije istina. Da li ćete verovati rečima Balše Božovića ili rečima USAID-a „Projekat za bolje uslove poslovanja“ i „Naleda“, partnera našeg društva, partnera Vlade Republike Srbije kako bi popravili svoje stanje na Duing biznis listi? Hoćete da kažete da USAID laže? To je malopre rekao gospodin Božović zato što sam ja čitao ove podatke, podatke koje je prezentovao USAID i NALED. Da li to Demokratska stranka, malopre smo videli da se odriče evropskih vrednosti, ne odgovaraju joj podaci i mišljenje Evropske komisije, a sada kaže da USAID laže, da NALED ne govori istinu. Kome da verujemo na reč? Kome verovati? Na reč Balše Božovića? Ili ljudima koji nam u ovom postupku pomažu. Vi ste potonuli za 30 mesta za četiri godine, sa 149 na 179 mesto. Imamo podršku za sistemsko bavljenje plasmanom Srbije. Po prvi put Srbija je preduzela sistemski pristup poboljšanju plasmana Srbije na ovoj listi. Kopredsedavajući su i gospođa Mihajlović i gospodin Vujović i u tom postupku imamo podršku i imamo prijatelje i u okviru NALEDA i Sekretarijata za javne politike i podršku USAID. Na vaše lepe oči da verujemo? Zahvaljujem, gospodine Babiću. Dužnost je da dam objašnjenje. Smatram da nisam prekršio Poslovnik, jer mi kao predsedavajući nemamo baš mogućnosti toliko za svaku neistinu u Narodnoj skupštini da kažnjavamo. Zahvaljujem. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući. Kao što smo rekli u današnjoj žustroj raspravi, ovi napadi na Demokratsku stranku govore samo to da u nedostatku argumenata i rezultata SNS i dalje traži samo izgovore. Oni napadi i ona vika i dreka na Demokratsku stranku govore samo to da sami znaju i gospođa Mihajlović, i vladajuća većina da je ovo tajkunski zakon, zakon koji milijardu i 492 miliona evra oduzima iz budžeta građanima Srbije i poklanja tajkunima i oligarsima u Srbiji. To je istina. Ono što je razlog donošenja ovakvog zakona koji mogu samo da pretpostavim, da li se pisao u Luci Beograd, jeste iz prostog razloga što je ovo najvrednije zemljište u Gradu Beogradu koje poklanjate Luci Beograd, odnosno njenom vlasniku. Vi vrlo dobro znate ko je on i kako se on zove, a očigledno, ja ne želim da ulazim u dalje vraćanje dugova iz 2012. godine. Mi smo tajkune terali da plaćaju konverziju. Ustavni sud je osporio popuste. Vi danas poklanjate tajkunima i vi zapravo danas radite nešto što ne ide u korist onih budžeta od opština, gradova, autonomne pokrajine do Republike i isto tako za Fond za restituciju. Opet će građani morati da smanjuju plate i penzije da biste vi morali tom Fondu za restituciju da uplaćujete sredstva. Zakup, to je još jedan način da se izbegne plaćanje konverzije od strane onih koji su pljačkaškim privatizacijama stekli svoje enormno bogatstvo. Rekli ste pre nekoliko trenutaka kako građani u Srbiji žive bolje. Ne žive građani Srbije bolje, žive mnogo gore, vi živite bolje gospođo Mihajlović. Članovi Vlade Republike Srbije i njeni partneri žive bolje, svi ostali žive mnogo, mnogo lošije. Zakon koji je pisan za interes i račun nekog drugog je zakon koji nikada neće dobiti podršku Demokratske stranke. Mi imamo vrlo jasne i konkretne argumente, član 8. je protivustavan. Članom 8. bez naknade, a ne nadoknade kao što su neki poslanici govorili, omogućavate tajkunima da bez jednog jedinog uplaćenog dinara izgrađeno zemljište na koje imaju pravo korišćenja dobiju pravo svojine. To je kriminal. To je čist bezobrazluk. Jedne trunke patriotizma nema u ovom zakonu zato što on ne brani interese naroda, ne brani interese Republike Srbije nego brani interese krupnih kapitalista u Srbiji. Zato je Demokratska stranka protiv toga, 99 godina zakup i time završavam, je nešto što predstavlja najveću, možda sramotu u ovom Predlogu zakona, iz prostog razloga što vi kreditirate one multimilionere u Srbiji, dok pošten narod nema da plati struju, nema da plati osnovne životne namirnice i to neka vama ide na dušu i obraz. Zahvaljujem. Prednost ima povreda Poslovnika. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, vi ste dopustili da vam se desi povreda Poslovnika člana 106. i člana 107. – posredno da govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Ovde je bila optužba prema svima onima koji su podržali ovu Vladu da žele da tajkunima prebaci zemljište, izvrši konverziju zemljišta onim ljudima koji su izvršili pljačkašku privatizaciju. Sada, ja ne znam da li se mom kolegi može pomoći, on svakako mora sarađivati, ali ja pitam – ko je to izvršio tu pljačkašku privatizaciju i ko daje pravo tim ljudima da ovde vređaju dostojanstvo Narodne skupštine i nas samih. Hvala. Zahvaljujem se gospodine Rističeviću. To je opšte poznato tako da ne vredi da dajem tu informaciju. Reč ima potpredsednik Vlade dr Zorana Mihajlović. Te multimilionere ste vi napravili. Oni će ovim zakonom da plate konverziju po tržišnoj vrednosti.

Da podsetimo to građane Srbije, da se to nikada ne zaboravi da je 650 privatizacija u sporu ili u raskidu ugovora, da te privatizacije nije napravila SNS, nije tada bila u vlasti nego upravo DS. Ti napaćeni ljudi i svi mi zajedno, dakle, prethodnih deset godina smo gubili poslove, da smo čekali u redovima zbog toga što ste pravili zakone gde nikada niste mogli da dobijete građevinsku dozvolu nego ste je čekali po pet, šest, sedam godina ili ste morali nekoga da potplatite da biste dobili građevinsku dozvolu, a da ne govorimo o konverziji koju vi pominjete. Zbog građana Srbije, konverzija odnosno prenošenje prava korišćenja u pravo svojine ili zakup vrši se uz naknadu. Luka koju toliko puta pominjete, je neizgrađeno zemljište i sasvim sigurno ići će po tržišnoj vrednosti, a lučko područje koje će Vlada Srbije proglasiti, neće biti predmet konverzije. Prema tome, mi o tome vodimo računa za razliku od vas. Daću vam još jedan podatak. Dakle, nama je stalo da se u Srbiji radi i gradi. O izgubljenoj dobiti, o izgubljenom, odnosno neizgrađenim objektima u prethodnim periodima, to ćemo tek da procenimo koje su vrednosti, ali je činjenica ako uzmemo da se gradi samo 500 hektara zemljišta, građevinska industrija će generisati prihod od 1,5 milijardi evra. Da ponovim još jedanput, ako niste čuli, ako se bude gradilo na samo jednom hektaru, recimo u nekom od većih gradova iz prve ili druge zone, građevinska industrije će generisati 3,5 miliona evra. Prema tome, morate priznati da je davno trebalo da se donese ovaj zakon i da ste razmišljali o Srbiji davno biste to uradili i danas ne bismo pričali o uništenoj građevinskoj industriji nego bismo pričali o jednoj razvijenoj građevinskoj industriji koja generiše kompletan privredni rast Srbije. Niste uspeli, izgubili ste na izborima, ali zato ne mislim da je uopšte loše, možete da nazovete i da vičemo i da drečimo, kako god da nazovete, ali građani Srbije treba da znaju šta ste ostavili i treba da znaju šta sve mi činimo da to popravimo. Zahvaljujem gospođi Mihajlović. Da li još neko od ovlašćenih predstavnika želi reč? (Ne) Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1. i 2. dnevnog reda. Sutra nastavljamo sa radom u 14.00 časova.